Sada ćemo nastaviti sa našim radom uobičajeno prvi dan u tjednu plenarne sjednice, imamo govore klubova i nezavisnih zastupnika, iznošenja stajališta. Prvi je na redu poštovani kolega Veljko Kajtazi koji će govoriti u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. Izvolite.

Dopustite mi da današnji govor započnem s kratkom analizom stanja u društvu. 2 potresa kojima smo pogođeni prošle godine, kao i pandemija koronavirusa razotkrila je svu slabost naše Vlade i vladajućeg HDZ-a. Osim već tradicionalne korupcije, nepotizma i bahatosti koju možemo svjedočiti gotovo svakog tjedna, protekla godina do srži je razotkrila svu nesposobnost vladajućih da organiziraju i vode sustav na ozbiljan, odgovoran i kvalitetan način za dobro građana koji su ih i izabrali za ovu poziciju. Žalosno je što se danas stječe dojam da smo kao društvo navikli na svakodnevne korupcijske afere prihvaćajući ih kao pojavu koja je uobičajena, očekivana i normalna za one koji su na vlasti, kao da ne shvaćamo da upravo takvi izopačeni obrasci ponašanja razaraju samo tkivo naše domovine i društva. Shvaćamo li trenutak u kojem se nalazimo? Prepoznajemo li da upravo oni političari koji se najviše kunu u svoje domoljublje najmanje brinu za svoj narod i domovinu? Hrvatska je danas umorna zemlja. Umorna od svih silnih obećanja. Umorna od najave dubinskih reformi koje se zaborave pod navalom uvijek novih i drugačijih afera, ali uvijek s tim nazivnikom. Umorna je od optužnica bez epiloga, umorna je od kalkulantskih poteza pred izbore, kao što će i obnova Zagreba, gle čuda, krenuti upravo pred lokalne izbore. Mi želimo obnovu jučer. Tražimo li previše kada zahtijevamo sigurne prolaze do vrtića i škola za našu djecu? Kada tražimo da vrtići i škole budu sigurna mjesta? Nismo li u pravu kada vam predlažemo da se povedemo za primjerom drugih zemalja koji su na bolji i na pravedniji način organizirale borbu protiv pandemije? Na način koji omogućuje obiteljima da rade i da ostvaruju jedno od svojih temeljnih Ustavom zagarantiranih prava. Vrijeme je, gospodo, da se probudite i shvatite da nam je potrebno hitno otvaranje ekonomije i ugostiteljskih objekata. Potreban nam je povratak normalnom životu. Isto tako, jesmo li preambiciozni kada vam predlažemo ekonomske mjere i reforme koje su svugdje u svijetu se pokazale kao provedive i dobre za materijalni status ljudi? I danas ćete imati takav prijedlog pred sobom. Tražimo ukidanje obvezne članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jedina smo zemlja u EU koja je imala socijalizam, a da i dalje ima obveznu članarinu komori. Javno dostupni podaci govore da je Komora neefikasna, nedovoljno kompetentna i služi isključivo za uhljebljivanje partijskih poslušnika.

Idemo dalje, četvrti na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Marijan Pavliček, izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo moram se prvo osvrnuti na slobodni govor kolege Kajtazija. Ja ustaša i ustaških obilježja u Hrvatskoj u 2021. g. ne vidim. Ja jedino što vidim, vidim pripadnike HOS-a, vidim njihovo znakovlje i to nije nazadna manjina, to su osobe koje su '91. g. stvarale ovu državu, krvarile za ovu državu i omogućili i vama ujedno da danas sjedite ovdje zajedno sa mnom i sa svim ostalim saborskim zastupnicima. No vratimo se na temu. Poštovani saborski zastupnici, vjerujem da dobar dio vas nije nikad čuo za mjesto Lovas. Radi se o pitomom slavonskom srijemskom selu koje je nažalost podnijelo veliku žrtvu u Domovinskom ratu ali nažalost ponajprije zbog nerada hrvatskog pravosuđa, jako mali broj ljudi u RH je čuo za minsko polje, za drug najveću masovnu grobnicu u RH, za brojne ratne zločine koji su se tamo dogodili tijekom '91. i '92. godine.

Netko će reći „evo Pavličeka, opet priča o ratu“ međutim ovo nije priča o ratu, ovo je priča o pravdi tzv. pravdi, o pravu, ovo je priča u neradu hrvatskog pravosuđa i srpskog pravosuđa. Ovo je ogledan primjer kako funkcionira pravosuđe u RH. Još 2003.g., prije 18.g. u Vukovaru je započelo pred vijećem županijskog suda kazneni postupak protiv 18 optuženika za ratne zločine u Lovasu. Optužili su ih da su maltretirali nedužno hrvatsko stanovništvo, da su silovali žene, pljačkali, da su isti morali nositi bijele trake i vrpce na rukavu kao Židovi Davidovu zvijezdu tijekom vladavine nacista, da su ih slali u minsko polje gdje su morali ići kroz djetelinu i kada su nagazili na mine dobar dio njih je poginuo, a na one ostale su pucali u leđa. Međutim, jedina pravomoćna presuda koju je vukovarski sud donio je ona koja je oslobodila Iliju Vorkapića. Nekoliko godina kasnije, 2007.g. nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji o progonu počinitelja kaznenih dijela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između RH i Republike Srbije, Državno odvjetništvo RH predmet Lovas je ustupilo tužilaštvu za ratne zločine u Republici Srbiji gdje 2007.g. kreće nova optužnica zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Optužnica je podignuta protiv 14 osoba, međutim postavlja se pitanje zašto nije podignuta protiv puno većeg broja ljudi koji je tamo sudjelovao i zašto Državno odvjetništvo RH u prvoj optužnici nije podignulo optužnicu protiv građana Republike Srbije nego samo protiv građana RH koji su do Domovinskog rata živjeli u Lovasu? Nakon toga se počinju mijenjati optužnice pod izlikom da se za svako ubojstvo ne mogu nać točni krivci. Izmijenjenom optužnicom 2011.g. broj smrtno stradalih civila je smanjen sa 69 na 44 … [[Govornik se ne razumije]] 32 na 28, da bi konačnom presudom optuženi bili proglašeni krivima za smrtno stradanje svega 19 osoba. Prvostupanjski sudski postupak trajao je nešto manje od 5.g. 2012.g. Vijeće za ratne zločine višeg suda u Beogradu donijelo je presudu gdje su optuženi i osuđeni za 128.g. zatvora sveukupno za svega 41 žrtvu, ali ta ista presuda godinu dana kasnije 2013. se ponovo ukida i suđenje se vraća na početak. Mijenjaju se predstavnici suda, optuženici ne dolaze na rasprave, u međuvremenu je 5 preminulo i nikad nitko neće odgovarati za njihove zločine, da bi 2019.g. Viši sud u Beogradu donio presudu kojom je 8-ricu optuženih proglasio krivima i osudio ih na kazne zatvora od 8 do 4.g. Međutim, Apelacioni sud u Beogradu odlučujući po žalbi donio je prošlog tjedna presudu tako što je preinačio presudu Višeg suda u Beogradu, te je optužene Željka Krnjajića i Milana Devčića oslobodio od optužbi, a svim ostalima osuđenim smanjio kazne zatvora čak ispod zakonskog minimuma. Ovo je najuzorniji primjer kako funkcionira pravosuđe, 18.g. kako je posao krenuo on je završio, nitko se ne pita kako se osjećaju žrtve Lovasa koji su išli malo malo dati izjave [[Upadica: Hvala vam lijepo]] nisu mogli spavati i ovo je najbolji primjer nefunkcioniranja institucija, kako RH tako i Republike Srbije.

Na moju veliku žalost, na samo nekoliko internetskih klikova, nalazi se još nešto iza ove soundtrack afere. Otkriva se cijelo brdo pogodovanja, zapošljavanju pomoću stranačkih iskaznica, namještanja poslova, mutnih koruptivnih radnji i nečasnih djela. 2012. g., zastupnik Tušek saziva konferenciju za tisak i govori kako je tadašnja SDP-ova županica Sonja Borovčak zaposlila pola svoje obitelji u centrima za socijalnu skrb i Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. O opravdanosti tih tužbi neću sada govoriti. Samo 7 godina nakon presice tog borca protiv nepotizma, dakle, 2019. sada već vodeći čovjek Krapinsko-zagorske županije za HDZ, g. Žarko Tušek u državnoj tvrtki Narode novine zapošljava tajanstvenu Tajanu istoga prezimena, a pored nje u fotelje te tvrtke sjedaju i načelnik jedne zagorske općine, predsjednik Mladeži HDZ-a u Zagorju, jedan skupštinar županijske skupštine, voditelj nabave postaje politolog po struci, sve od reda članovi jedne jedine stranke. No nažalost to nije sve. Samo nekoliko klikova dalje ispod slojeva truleži ove afere nazire se još jedan sloj jednako truo i odbojan. Tek nekoliko godina stariji, kada su na vlasti bili SDP i HNS, u Narodnim novinama jednako se stranački kadroviralo, kupovalo kineski kišobrani i ostalu bofl robu, plaćalo u višemilijunskim iznosima, a ta roba je neprodana trunula u skladištima, moćni i podobni ubirali su provizije. Dakle, jednaki su jedni i drugi. A Zagorke i Zagorci, obraćam se naročito vama, nemojte zaboraviti, najte pozabiti, kako na vas gledaju oni koji vode i Hrvatsku i Zagorje, a naročito kako se ponašaju i što govore kada ih se ulovi u nečasnim radnjama.

Zahvaljujem predsjedniče. Drage poštovane kolegice i kolege, neću danas govoriti o slučaju kaj bi štel Tušek jer to mi je nekako dakle nije novo nego staro i kontinuirano normalno koje Hrvatsku drži zarobljenom 30 godina. Danas ću govoriti i prenijeti izvatke iz jednog otvorenog pisma ministru Butkoviću koje je poslano već ima više od mjesec dana s primjedbama na način izgradnje zaobilaznice Omiša i brze ceste Trogir, odnosno Stobreč-Omiš. Obećala sam ministru da ću redovito dolaziti s pitanjima o toj cestu koju, čiju realizaciju čekamo pa skoro evo i 50 godina. Trenutno radi sanacije litice u sklopu gradnje dugoočekivane obilaznice, Hrvatske ceste ustrajavaju na zatvaranju kanjonskog dijela DC-70 kroz Zakučac pored Omiša, uz prebacivanje putnika i vozila Ro-Ro brodom preko Cetine umjesto da prioritetno izgrade tunel Lisičina kojim bi se trajno riješili mnogi problemi građana i gospodarstvenika s područja Poljica i Omiša. Još jednom apeliram na sve odgovorne u Hrvatskim cestama da prionu izbijanju spomenutog tunela kroz Lisičinu jer jedino tako mogu udovoljiti, ne samo potrebama građana nego i zahtjevima struke te grada Omiša za korekcijom izvedbenog projekta. Prioritetnom izgradnjom ovog tunela po žurnom postupku udovoljili bi napokon i zdravom razumu koji nalaže potrebu izbjegavanja izravnih i neizravnih štetnih posljedica gdje god je to moguće, a time i nepotrebnih troškova po državni proračun. Sve suprotno od toga izravni je udar na struku, zdravi razum i državni proračun za što bi netko u konačnici napokon trebao snosit odgovornost. Trasa buduće brze ceste od Stobreča do Omiša projektirala se u ovih 50 g. nebrojeno puta. Sad imamo tobože racionaliziranu verziju nove multimodalne platforme splitske aglomeracije koja je sve samo ne racionalna. Zanimljiv je podatak da racionalizaciju spomenute trase izradila je ista projektantska kuća IGH koja je autor njene osnovne verzije pa je logično zaključiti da je upravo ona istovremeno i krivac što je izvorno projektno rješenje neracionalno iako se trasa desetljećima projektira u okviru istog koridora. Dakle copy-paste metodom i sve su to višekratno naplatili poreznim obveznicima. Ako ovo nije tipičan primjer korupcije, onda se moramo zapitati što jest. Čini se kako nikome do ušteda nije stalo nego naprotiv, do što većih troškova čemu svjedoči i primjer iskopa tunela Omiš prigodno nazvanoga „Iz ničega u ništa“ u kojem već godinama zamrznuti leži naših 230 milijuna proračunskih sredstava.

Suspendirati najnoviju racionalizaciju multimodalnosti projekta jer isti već odavno postoji u osnovnom postavkama i koridoru projekta brze ceste Trogir-Omiš iz 80-ih godina prošlog stoljeća. Odobreni projekti izgradnje zaobilaznice Omiša čija je realizacija u tijeku, usuglasiti sa prijedlozima izmjena prostornih planova grada Omiša i županije, izbaciti iz plana projektnu neprimjerenu lokaciju trajektnog pristaništa u Krilu Jesenice jer zato nema opravdanih razloga niti prostornih uvjeta. Za potrebe trajektne luke, razmotriti lokaciju u Dugom ratu u kojem već postoji obala s neophodnim manipulativnim prostorom. G. ministre, dobili ste u ovom otvorenom pismu puno više detalja i prijedloga, molimo analizirajte i odgovorite. Brza cesta Trogir-Omiš to zaslužuje a nismo je našli ni u Nacionalnoj razvojnoj strategiji osim ako ne mislite da se da se pod promicanje pametnih rješenja, odnosi i na ovu cestu. Zahvaljujem.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Isto tako molim gospodu i dame iz medija da nam omoguće da nastavimo sa radom. - Prijedlog Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. čl. 172. Poslovnika u vezi s čl. 52. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Raspravu su proveli Odbor za europske poslove, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za regionalni razvoj fondova EU, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport. Sada ću zamoliti predstavnika predlagatelja da na da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani predsjednik Vlade RH Andrej Plenković. Predsjedniče vlade izvolite [[Upadica iz klupe: Grbin traži stanku]] Aha, samo malo, vidim da već imamo zahtjeve za stanku, prvi je kolega Grbin, izvolite. Samo, samo malo, ovako vas kolegice i kolege, dižete replike, dižete ruke, ja ne znam šta ko traži, dakle da li ima još zainteresiranih za stanku? Možemo odma sada to vidjeti, Kolegica Mrak-Taritaš. Javlja li se još netko? A replike ćemo onda, kolega Tomašević isto, kolega Tomašević.

U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom prije početka ove rasprave ukazali na probleme prilikom izrade Nacionalne strategije. Neću samo govoriti o tome da je cijena izrade Nacionalne razvojne strategije izvan svih okvira, neću govoriti samo o tome da recimo ova jedna stranica razvojne strategije, samo jedna koja se odnosi na korupciju kao da korupcija pogotovo ona politička nije gorući problem u RH, ova jedna stranica košta 230.000 kuna, neću govoriti samo o tome, govorit ću o jednom puno većem problemu Nacionalne razvojne strategije. Ovaj je dokument trebao biti dokument za sve hrvatske građanke i građane za čitavu RH i trebao je odrediti kako će se naša domovina razvijati u slijedećih 10.g. Ideja je bila da u izradu, pa onda i u kontrolu provedbe ovog dokumenta budu uključeni svi.

Sada ćemo ponoviti taj zahtjev zato što taj odbor ne nadzire samo izradu strategije već i kako će se ona provoditi, kako će se ona mijenjati, kako će se na temelju nje donositi i drugi dokumenti važni za planiranje budućnosti Hrvatske. Stanka je odobrena. Sada je na redu kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. U ime Klubova Centra i GLAS-a molim vas stanku u trajanju od 10 minuta. Apsolutno smo svjesni toga da je ova strategija jedna od najvažnijih dokumenta koja se treba donijeti, a o kojoj trebamo raspraviti. Ovo je strategija razvoja RH do 2030.g. Ona treba dati odgovor na 3 ključna pitanja, a to je gdje želimo biti 2030.g., kako ćemo to ostvariti i kako ćemo to provoditi? I to na teoretskoj razini izgleda sasvim u redu. Čak štoviše, prijedlog ove strategije je nekako u smislu Alana Forda zaključaka „ako želiš pobijediti ne smiješ izgubiti“ ili „bolje živjeti 100.g. kao milijunaš nego 7 dana u bijedi“ Nažalost, ovaj dokument ne treba biti niti zabavan, niti razonoda, on treba biti smjer Hrvatske za slijedećih 10.g., ne za 30.g., ne za 100.g., ne za neku iracionalnu budućnost, za slijedećih 10.g. koje su sutra i ono što mi cijenimo da nažalost u tome nije uspio. Ovaj dokument je popis općih mjesta, dobrih želja sa niz nelogičnosti, a mjestimične, ja bih rekla i čiste ludosti i ovaj dokument nam nije nikakav putokaz za bilo kakav ozbiljni razvoj. Nemamo problem da je nacionalna strategija krovna strategija iz koje će izlaziti niz drugih strategija. No to nije jednostavno tako. Stanka je odobrena. Na redu je sada poštovani kolega Tomislav Tomašević, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka. Naime, ovo bi trebao biti najbitniji strateški dokument koji usvaja ovaj saziv sabora. Mi ga čekamo, a i hrvatska javnost već 3.g., koštao je više od 30 milijuna kuna iako nitko ne zna zašto je koštao taj dokument više od 30 milijuna kuna i sad kad ga čitam isto tako ne vidimo razloge za to. Tri mjeseca ga čekamo ovdje u saboru i na kraju imamo jedan krovni strateški dokument prema kojem bi se po zakonu trebale sve strategije u Hrvatskoj ravnati i biti usklađene sa ovim dokumentom, koji čak nije ni usklađen sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja. Naime, ovaj dokument, o sadržaju ćemo govoriti kasnije u raspravi ali čisto same forme radi, ovaj dokument ima popis ciljeva, a da uopće nema nikakve aktivnosti, nikakve strateške projekte što bi trebao imati prema zakonu, niti financijske zapravo indikatore koliko će to sve koštati da odemo u tom smjeru i postignemo te ciljeve. Znači to je kao da se postavite cilj da se popnete na Mount Everest, a da ne kažete kojom rutom ćete doći do Mount Everesta, niti s kojim resursima jer ako toga nema onda te ostati samo popis praznih ciljeva. Znači to je otprilike stanje ovog dokumenta. Tzv. prioriteti koji se u ovoj strategiji navode su smiješni jer su toliko općeniti da uopće nije jasno kojim aktivnostima, kako će se promijeniti aktivnosti i rad državne uprave da dođemo do tih ciljeva. Tako da doista u odnosu na ono koliko smo čekali, koliko kasne operativni programi za povlačenje novaca iz EU, prema kojem, koji bi trebali biti usklađeni s ovim strateškim dokumentom nevjerojatno je da na kraju je upravo ovako općenit dokument stavljen pred nas. Sada je na redu kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, premijeru, tražim stanku u ime Kluba HDZ-a da se dodatno konzultiramo oko prvog strateškog ovog dokumenta na nacionalnoj razini u RH. Ovo je krovni strateški dokument prvi takve te vrste i kao takav ne razlikuje se nimalo od jedne strategije Irske koja je na 130 stranica, razvojne strategije Slovenije do 2030. ili bilo kojeg dokumenta koje imaju druge europske zemlje. Još jedanput u strategiju je bilo uključeno preko 2.000 ljudi, 32 miliona kuna koštao je proces izrade svih podloga koje je radila Svjetska banka, 79 strategija nacionalnih i lokalnih će proizaći što imate u dodatku samog nacionalne razvojne strategije i 1000 stranica podloga koje vjerujem i da ministrica danas može pokazati su produkt rada 2000 ljudi kroz period od nekoliko godina. To je bio participativan proces koji je trajao nekoliko godina, koji je započela ministrica Žalac, ja sam nastavio i ministrica u ime Vlade Tramišak završava. Sabor će jednom godišnje pratiti izvješće 23 pokazatelja. U raspravi ćemo svaki pokazatelj jasno objasniti zašto je tu, koja je njegova svrha i da strategija s strane ambiciozna, a s druge strane realna i ostvariva. Predstavnik sabora u upravljačkom tijelu bio sam ja kao predsjednik matičnog odbora, bio je gospodin Lerotić kao moj zamjenik u odboru koji je bio isto tako dio opozicije, prema tome sve ove argumente koje ste istaknuli u stankama apsolutno ne stoje. Stanka je odobrena.

Ono što mi smatramo, smatramo da s obzirom da je rad na njoj počeo prije 3 godine, da je uključen veliki broj ljudi, da su uključena djeca koja su na neki način predlagala slogan Hrvatske 2030. godine kakvu Hrvatsku žele koji će do tada biti već punoljetni imat će i pravo glasanja, onda za jednu takvu, za jedan takav ozbiljan dokument pridružujemo se svima onima koji misle i koji predlažu da bi ovo trebalo ići u dva čitanja u Hrvatskom saboru, da se što je moguće više nepoznanica rasvijetli i da odgovor na što je moguće više pitanja. Kao čovjeku koji je radio u velikim sustavima koji sam dugo u politici znam što u našoj politici sve ove godine ne valja, a ne valja nam stihijsko donošenje zakona i strategija koje su nepovezane i bilo bi prirodno da ovoj strategiji imamo pridodane minimum naznake nacionalnih planova po pojedinim područjima. Ne kažem razradu u detalje, ali barem što se u kom dijelu da, što će se poduzeti u naznakama da znamo se fokusirati na problematiku i da je znamo, da je znamo pratiti. Ovako je to jedna, jedna velika, lijepa bajkovita priča, sa puno prekrasnih riječi koju će biti jako, jako teško [[Upadica: Hvala vam.]] pratiti i ocjenjivati. Stanka je odobrena i vama. Kolega Petrov izvolite. Poštovani tražim stanku u ime Kluba MOST-a iz razloga što mi danas imamo ispred sebe dokument na 153 stranice u koji uključuje kazalo, sadržaj gdje se odstupilo od akademskih preporuka, font je 14 ne bi li se nabilo toliko stranica, u kojem postoji 1000 lijepih želja a da zapravo nema ništa konkretno, u kojem možemo vidjeti da je Vlada ostala u ekonomskoj prošlosti, pa čak ni tu prošlost nije kvalitetno analizirala, u kojoj nema konkretnih mjera, nema čak ni konkretnih parametara po kojima se može mjeriti uspješnost provođenja ovakve strategije. Možemo također vidjeti da u ovom dokumentu mi ne možemo naći nikakvo rješenje za goruće probleme Hrvatske, tipa korupcije, kroni ortačkog kapitalizma. U konačnici kad sve ovo vidite onda zapravo znate i to je jedini logični zaključak da je ovo napravljeno forme radi. Dakle, nama treba nekakva strategija da bi se moglo povući 22 milijarde kuna iz Europskih fondova, pa onda to tako recimo ne trebamo praviti cirkus, treba forma. Ali ako je već trebala forma, zašto se sa formom čeka 3 godine? Unutra je sve i ništa, 3 godine čekamo, kasne akcijski planovi, kasne mogući projekti. Mi već kasnimo sad sa povlačenjem sredstava od godinu dana, zbog čega i zašto u konačnici ovo nije radila hrvatska struka? Hoćete mi reći da mi nemamo hrvatske stručnjake koji mogu ovo kvalitetnije odraditi nego navodna Svjetska banka? To je moje pitanje vama. Ja sam uvjeren da u hrvatskom društvu, u hrvatskoj znanosti, akademskoj znanosti postoje ljudi koji mogu 10 puta bolje napraviti i kvalitetnije napraviti od ovoga što je napravila Svjetska banka [[Upadica: Hvala vam.]] što ćemo na kraju platiti 32 milijuna kuna. Hvala lijepa. Stanka je odobrena i vama. I idemo na zadnji zahtjev, kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Domovinskog pokreta isto iz razloga da se dodatno konzultiramo oko ovog dokumenta. Teško je dokučiti zašto i kako je ovo koštalo 30 milijuna kuna ili više. Često ističemo da već imamo golemu skupu, neučinkovitu javnu upravu, a sad zbog ove Nacionalne strategije imamo još jednog slučaja outsourcinga gdje se daje drugima da izrađuju ovakve strateške teme za našu državu i njen razvoj. Mislim da stoji konstatacija da ta javna uprava naša funkcionira u nekom paralelnom svijetu. Znamo kako izgledaju natječaji, kako vladajući koriste taj institut da namještaju poslove podobnima i raznim interesnim skupinama, sve na štetu zapravo općeg interesa. Isto tako, što se tiče upravljanja naših resursa i broja javnih poduzeća u, čime upravlja država, rekao bih da slučaj Podravke opet pokazuje da nismo se odmakli od starog načina razmišljanja. Zašto je političko pitanje tko će voditi tu kompaniju? Smatramo da Čokolino, pa i Vegeta nisu strateški proizvodi, da ne treba se Vlada time baviti, nego se posvetiti drugim stvarima. Dakle, logika koju prožima cijeli ovaj dokument je da država treba ovo, treba više raditi, a zapravo ključ je rješenje je suprotno. Treba manje politike, manje prisutnosti države da bi ljudi slobodno stvarali za sebe i za obitelj.

Molim vas, vidim da već dižete replike pa da samo držite dok vas kolegice ne vide. Dobar dan svima.

Dame i gospodo, danas mi je zadovoljstvo predstaviti Nacionalnu razvoju strategiju do 2030. g., krovni strateški dokument za razvoj Hrvatske. Strategija je rezultat temeljitog rada Vlade, ministarstava, stručne i akademske zajednice, privatnog sektora, socijalnih partnera i zainteresirane javnosti tijekom savjetovanja. U četvrtom desetljeću hrvatske državnosti nakon rješavanja mnogih pitanja hrvatske ekonomske tranzicije, a to se događalo i u našem prvom mandatu i ublažavanju posljedica pandemije i razornih potresa te radi prilagodbe Hrvatske globalnim izazovima kao što su 4. industrijska revolucija, digitalna i zelena tranzicija, klimatske promjene te geopolitički poremećaji, Hrvatska će dobiti krovni odnosno, vi ćete usvojiti krovni razvojni dokument i k tome za 10-godišnje razdoblje. Strategija će biti okvir za izradu svih lokalnih, regionalnih i nacionalnih strategija, što će osigurati njihovu usklađenost i komplementarnost. Time će se postići da svi strateški akti pridonesu zajedničkoj jasno definiranoj viziji razvoja Hrvatske. Ova je Strategija važna jer prepoznaje izazove s kojima se danas suočava jer pruža perspektivu razvoja Hrvatske u budućnosti, postavlja realne i ambiciozne ciljeve koji će dovesti do veće kvalitete života i poslovanja, uvažava konkurentske prednosti Hrvatske za razvijenije gospodarstvo jer će vodeći brigu o tome da nitko ne ostane po strani pridonijeti ublažavanju posljedica globalne epidemije i prirodnih katastrofa. I na koncu jer je okvir za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU te njihovo optimalno korištenje. Proces izrade bio je uključiv te su u konzultacijama o Strategiji svi mogli sudjelovati u različitim fazama od 2017. do danas, kad je i započela njena izrada. Dame i gospodo, proteklih godinu dana postalo je jasno da nijedna država ne može predvidjeti izazove s kojima će se ubuduće suočavati no lakše je prilagoditi postojeće okvire neplaniranim okolnostima nego ih stvarati usred krize. U natjecateljskom globalnom okruženju svaka zemlja mora samostalno pronaći načine za povećanje vlastite konkurentnosti, uzimajući u obzir svoje ljudske, gospodarske i tehnološke potencijale ne bi li tako izazove pretvorila u prilike. Upravo je to jedna od glavnih svrha ove Nacionalne razvojne strategije, a to će nam pomoći i da se lakše nosimo s nepredvidivim krizama. Strategija znači sustavan i strateški iskorak prema uspješnijoj i razvijenijoj Hrvatskoj 2030. i rezultat je sveobuhvatnog pristupa razvoju kojim težimo od početka našeg prvog mandata. To se odražava i u ostvarenom napretku u ravnomjernom regionalnom razvoju i učinkovitom korištenju EU sredstava. Strategija sadrži viziju Hrvatske 2030. g. kako stremimo kao putokaz vizija sažeto a istodobno dovoljno široko nastoji objediniti ono najvažnije čemu svatko od nas i zajedno kao društvo priželjkujemo i radimo na boljoj Hrvatskoj. Želimo Hrvatsku koja će 2030. g. biti konkurentna, inovativna i sigurna zemlja, prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlje očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. Za ostvarivanje te vizije, strategija ima 4 razvoja smjera koju su održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija, ravnomjeran regionalni razvoj. Izgradnja održivog gospodarstva i društva postići će se ulaganjem u ljude kroz djelotvorniju javnu upravu i pravosuđe a to će pridonijeti gospodarskom rastu te povećanju produktivnosti u javnom i privatnom sektoru. U idućih 10 g. usredotočit ćemo se na jačanje naše otpornosti na krize. Ova pandemija i globalna kriza razlog je više da kao država dodatno ojačamo zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi a to će pridonijeti podizanju razine društvenih usluga i društvene uključenosti, borbi protiv siromaštva i stvaranju poticajnog okruženja za djecu, mlade i obitelji. Prelaskom na čistu i dostupniju energiju razvojem kružnog gospodarstva i jačanjem samodostatnosti u proizvodnji hrane, osigurat ćemo zelenu i digitalnu tranziciju Hrvatske te pretvoriti klimatske i ekološke izazove u prilike a oni su najveća globalna prijetnja ovoga stoljeća. Ujedno, ulaganjem u digitalnu infrastrukturu i uvođenjem digitalnih rješenja kao i promicanjem održive prometne politike, dat ćemo svoj doprinos izgradnji digitalne budućnosti Europe i modernizaciji Hrvatske. Podupiranjem promišljenih teritorijalnih strategija omogućit ćemo ravnomjeran regionalni razvoj i regionalnu konkurentnost kroz pametnu specijalizaciju za kvalitetniji standard života i bolje iskorištavanje svih hrvatskih krajeva. U središtu ostvarenja ove vizije koju vjerujem većina nas dijeli, ulaganja su u naše ljude i njihova znanja, vještine i kreativni potencijal koji su ključni za uspjeh Hrvatske. U okviru 4 razvoja smjera, odredili smo 13 strateških ciljeva koji su jednako važno i pridonose ostvarenju ove vizije za budući razvoj zemlje. Strategija sadrži 23 pokazatelja učinka koji će biti potvrda da smo na pravom putu te ostvarenju te vizije. Podrškom razvoju konkurentnog, tehnološki naprednog i izvozno orijentiranog gospodarstva koji se temelji na znanju, inovacijama kao i primjenom naprednih tehnologija, osigurat ćemo konkurentno i inovativno gospodarstvo koje stvara kvalitetna radna mjesta. Cilj nam je do 2030. BDP po stanovniku podići sa 65% na 75% prosjeka EU-a a udio izvoza roba i usluga podići sa 52 na 70% BDP-a. Ulaganjem u sustav odgoja i obrazovanja omogućit ćemo nastavak izgradnje Hrvatske kao zemlje obrazovanih i zaposlenih ljudi u kojoj naši mladi mogu ostvariti svoju budućnosti, osnovati obitelj i pristojno živjeti od svog rada. Cilj nam je dostići prosjek zemlja OECD-a na PISA testovima koji je u 2018. bio 479 bodova na testu čitalačke pismenosti, povećati obuhvat djece u predškolskom odgoju iznad 97% a zaposlenost podići na 75% Radi uklanjanja institucionalnih slabosti, do 2030. razvijat ćemo kompetentnu i pouzdanu javnu upravu, djelotvorno pravosuđe, kvalitetno upravljati državnom imovinom te jačati mehanizme borbe protiv korupcije. Cilj na je ubrzati rad pravosuđa i skratiti vrijeme rješavanja prvostupanjskih parničkih i trgovačkih predmeta s 374 dana na 250 dana. Jačat ćemo globalnu prepoznatljivost Hrvatske radi političke afirmacije i gospodarskog jačanja uz promicanje hrvatske kulture i povijesti kao i istine o Domovinskom ratu. Time ćemo dati doprinos stabilnosti u jugoistočnoj i srednjoj Europi te na Sredozemlju. Njegovat ćemo i zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske kako bi svi koji to žele, pridonijeli ukupnom razvoju zemlje. Cilj nam je sa 63. mjesta do 2030. dostići najmanje 45. mjesto na indeksu globalne konkurentnosti. Ljudi su najvažniji potencijal za svladavanje izazova u desetljeću pred nama zato je u našoj viziji ključno ulagati u ljude i skrbiti se o svakom čovjeku u duhu društvene solidarnosti i jednakosti te stvarati prilike za njihov razvoj neovisno o materijalnom stanju. Cilj nam je smanjiti udio broja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti sa 23 na ispod 15% te produljiti očekivani broj godina zdravog života za 5 do 8 godina. Provodit ćemo poticajnu pronatalitetnu politiku kao zamašnjak demografskoj revitalizaciji, strateškom pitanju hrvatske budućnosti. Radit ćemo na stvaranju privlačnog, društvenog i ekonomskog okružen ja za ostanak i povratak mladih ljudi i obitelji u Hrvatskoj. Cilj nam je podići stopu fertiliteta po ženi sa 1,47 na 1,8 djece. Sigurnost je važan preduvjet za stabilan razvoj države i društva a prioritet u idućem razdoblju je postizanje visoke razine unutarnje sigurnosti i očuvanja našeg načina života. Cilj nam je ostati među najboljima u EU kada je riječ o stopi kriminaliteta. Vodit ćemo Hrvatsku u smjeru ekološke i energetske tranzicije što podrazumijeva nisko-ugljični razvoj, zaštitu okoliša i smanjivanje rizika od klimatskim promjena kroz provedbu Europskog zelenog plana i Programa UN-a za održivi razvoj 2030. Cilj nam je podići stopu recikliranja komunalnog otpada sa 25 na 55% i povećati udio obnovljivih izvora energije sa 28 na preko 36% Radit će se na samodostatnosti u proizvodnji hrane i na razvoju bio gospodarstva. Stvorit će se uvjeti da hrvatski sektor proizvodnje hrane, uključujući i poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu proizvodi više kvalitetne hrane po konkurentnim cijenama uz održivo upravljanje prirodnim resursima i bolje upravljanje rizicima od klimatskih promjena. Cilj nam je značajno povećati produktivnost rada u poljoprivredi s 6.100 na 10.000 EUR-a po godišnjoj jedinici rada. Modernizacija i ulaganje u prometni sektor, ceste, željeznice i luke osigurat će održivu mobilnost i osnažiti regionalni i geoprometni potencijal Hrvatske. Cilj nam je plasirati se među 28 najuspješnijih država po infrastrukturi na indeksu globalne konkurentnosti. Digitalnom tranzicijom društva i gospodarstva osigurat će se brža i transparentna usluga javne uprave jednako dostupna u svim dijelovima zemlje kroz razvoj širokopojasne infrastrukture. Cilj nam je dostići prosjek EU na desindeksu gospodarske i društvene digitalizacije, danas je Hrvatska na 20. mjestu u EU prema desindeksu. Za razvoj potpomognutih područja, otoka i područja s razvojnim posebnostima ključna će biti ulaganja u ravnomjeran regionalni razvoj, demografski oporavak, kao i jačanje socijalne pravednosti i društvenog povjerenja. Cilj nam je smanjiti razliku u regionalnom BDP-u po stanovniku kako bi omjer između najrazvijenije i najnerazvijenije županije pao sa 3,1 na 2,5. Jačat ćemo regionalnu konkurentnost, a u središtu regionalne politike bit će podrška gospodarskom širenju znanja, tehnologije i inovacija. Cilj nam je podići regionalni indeks konkurentnosti sa 32 na 38. U postizanju svih tih ciljeva važna će biti suradnja s gradovima, općinama i županijama koji su ključni za planiranje i provedbu projekata, a država će osigurati ljudske i administrativne kapacitete za provedbu zacrtanih ciljeva u djela. U idućem razdoblju Hrvatska, kao što znate, u ovih 10.g. ima na raspolaganju 24,2 milijarde EUR-a europskih sredstava uz dodatna sredstva iz Europskog fonda solidarnosti za oporavak odnosno obnovu za sanaciju od potresa. To je više od jednogodišnjeg državnoga proračuna. Za to smo se izborili u protekloj 2020.g. Uz dovršetak Nacionalne razvojne strategije naravno da znate da vlada radi i na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kojim će se oko 6 milijardi EUR-a bespovratnih europskih sredstava bez nacionalne komponente usmjeriti na reforme i investicije. U tijeku je i proces izrade operativnih programa za provedbu novog višegodišnjeg financijskoga okvira, dakle '21.-'27. za gospodarski, društveni i digitalni razvoj, a ti dokumenti će biti gotovi u roku do lipnja. U raspravi o strategiji pozdravljamo uključivanje svih saborskih zastupnika i očekujemo da danas pokušamo pronaći konsenzus o ovom dokumentu i oko razvojnih smjerova i oko svih aktivnosti koje su pred nama. Zahvaljujem onima među vama koji su već do sada dali doprinos, a od ministrice sam informiran da su rasprave na saborskim odborima prošle vrlo konstruktivno uz potporu ovome dokumentu. U 30.g. hrvatsko društvo i gospodarstvo prošli su transformaciju koja se treba ubrzati u idućem desetljeću. U prvom desetljeću hrvatske državnosti uložili smo značajne napore u obranu, oslobađanja i obnovu domovine, u izgradnju ustavnog demokratskog poretka i tržišnoga gospodarstva. U drugom desetljeću bili smo usmjereni na rješavanja pitanja ekonomske tranzicije na ulazak u NATO i EU, sve do globalne krize. U trećem desetljeću Hrvatska se suočila s višegodišnjom recesijom nakon čega je uslijedio postupni oporavak, pristupanje EU, te snažnije korištenje prednosti članstva. U protekle 4.g. riješili smo mnoga rezidualna pitanja hrvatske ekonomske tranzicije, a pri tom održavali makroekonomsku ravnotežu, podizali sve gospodarske pokazatelje. No četvrto desetljeće iako je započelo s krizama bez presedana treba biti razdoblje hrvatskog ubrzanog razvoja, ulaska u Europodručje, ulaska u Šengenski prostor i u konačnici pristupanja u OECD jedinoj relevantnoj organizaciji kojoj još možemo pristupiti, a za to danas imamo i snažne poluge. Zbog toga je ključno da pokrenemo ubrzani gospodarski i društveni oporavak modernizacijom gospodarstva i prilagodbom na zelene i digitalne tehnologije. Uz izgradnju pravednijeg i solidarnijeg društva, uz načelo jednakosti, uz poštivanje ljudskih prava i uključivanja nacionalnih manjina razvojni iskorak nužan je kako bismo uvjete života i poslovanja približavali razini kakvu poznaju najrazvijenije europske države. Vjerujem da ćemo prihvaćanjem i provedbom ove Nacionalne razvojne strategije i zajedničkim angažmanom svih društvenih dionika ostvariti te ciljeve na dobrobit budućih generacija. Sada bih zamolio ministricu Tramišak da kaže još nekoliko riječi o pokazateljima u ovoj strategiji. Hvala. Molim vas vrijeme zaustavite i samo da prebrišemo govornicu, pa ćemo dati riječ ministrici. Ministrice izvolite. Hvala. Poštovani saborski zastupnici. Zahvaljujem se predsjedniku vlade na ovom uvodnom izlaganju. Ja ću samo kratko, nastavno na ono što je već evo i rečeno da Nacionalna razvojna strategija kao krovni strateški dokument predviđa jasne mjerljive pokazatelje kojima ćemo ostvarivati one ciljeve koji su unutra zadani. Svi ovi pokazatelji na koju smo posvetili posebnu pozornost i pažnju relevantni su na europskoj i svjetskoj razini te nam daju priliku za usporedbu ne samo sa rezultatima i postignućima koja imamo sami kao RH već se možemo uspoređivati i sa drugim državama članicama EU, ali i globalno. Važno je napomenuti da će izvješće o provedbi ove nacionalne razvojne strategije Vlada RH podnositi godišnje vama u Hrvatskom saboru kako biste vi svi zajedno s nama, a time i šira javnost imali prilike pratiti gdje smo bili i da li se krećemo u zadanom i zacrtanom smjeru. Ono što je još važno za spomenuti da je ova nacionalna razvojna strategija temelj za formiranje svih javnih politika, povećanje učinkovitosti, djelotvornosti i transparentnosti alata na nacionalnoj i lokalnoj razini. Predsjednik Vlade je naglasio, a potrebno je i istaknuti da i u temeljnim odrednicama ove strategije cjelokupna briga za dobrobit svakog pojedinca, svakog stanovnika RH. Zato strategija nije usredotočena samo na gospodarska pitanja već uključuje društvena, znanstvena pitanja, sigurnosna pitanja, ali i kulturu, znanost, obrazovanje isto tako i pravosuđe kao i javnu upravu i fiskalnu stabilnost. Nacionalna razvojna strategija predviđa nov razvojni model koji objedinjuje partnerski pristup države, gospodarstva i društva u cijelosti. I samo takvim pristupom možemo postići zadanu razvojnu viziju. Strukturne reforme već su započele jasnim formuliranjem javnih politika, jasno preuzetim obvezama i odgovornostima središnjih tijela državne uprave, ministarstava, Vlade u cijelosti, ostvarit ćemo ciljeve koje si danas zadajemo. Na samom kraju zahvalila bih se svim ministarstvima koji su izrađivali ovaj strateški dokument, ali i svim prethodnicima Ministarstvu regionalnoga razvoja kao i cijeloj stručnoj javnosti, više od 2300 ljudi koji su sudjelovali u formuliranju svih ovih javnih politika.

Pa krećemo, prvi je na redu kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege, odmah ću na početku reći da ovaj materijal koji ste nam dali, da je ovo na razini jednog srednjoškolskog eseja. Tu je kolega Pavić rekao da imamo dodatne akte koji to pojašnjavaju i ja sam našao taj indikativan popis akata strateškog planiranja, međutim ima jedan problem što većina tih akata se odnosi na razdoblje do 2027., '26., neki su do 2023., dakle mi ćemo očito imati jednu rupu koju nismo pokrili. U ovome materijalu koji ste nam dali nema niti jedan pokazatelj koji možemo vrednovati, koji možemo evaluirati, ništa egzaktno. Prvo pitanje je znate li vi da je stopa fertiliteta od 1,8 također jedan veliki prirodni pad, a to ste istaknuli, a drugo pitanje dajte mi komentar zašto se u ovoj strategiji na 349 mjesta spominje EU, a na samo 105 mjesta Hrvatska.

Dakle to sam rekao na početku svog uvodnog govora, mi bi rado vidjeli da je to puno više nego 1,8 i taj problem demografske možemo reći demografskoga pada Hrvatske nije od zadnjih nekoliko godina, on traje desetljećima. Mislim da je to jedna od tema o kojoj vi dosta znate i o kojoj se u načelu slažemo. Volio bih i ja, a vjerojatno i vi da to sve možemo popraviti sa jednim strateškim okvirnim aktom, nažalost puno je preduvjeta koji moraju sinergijski djelovati da postupno dođemo na brojeve koji bi bili iznad 2. To bi bilo jako dobro za zemlju naših, naše veličine. Što se tiče broja riječi koliko puta je spomenuta Hrvatska ili EU, možda je stvarno ovo istina, ja moram priznati vi ste prvi koji su to brojali, ono što je važno ova strategija naslanja se i na globalne trendove i na europske trendove bez toga svaka nacionalna razvojna strategija ne bi imala smisla. Poštovani predsjedniče Vlade, temeljno pitanje svakog društva razvoje politike je kako stići do Danske. Ne mislim pri tom na Dansku kao konkretnu državu nego na državu koja je prosperitetna, koja je uključiva, koja je solidarna. Upravo stoga ova razvojna strategija ne uvažava najveće zamjerke u RH, a to su ekstraktivne institucije, klijentelizam, kroni kapitalizam ili ortački kapitalizam i onda što imamo. Imamo jedan put da je sama strategija rađena upravo na taj način, na način gdje su glavne zamjerke RH. Dakle, rađena je netransparentno, ne zna se tko su podizvođači, ne zna se tko je strategiju pripremao, tko ju je pisao i besramno je skupa. I da vam pomognemo u vašem odgovoru meni, možete mi odgovori kao što je odgovorio i vaš predsjednik županijske organizacije, kaj bi ti Siniša sve je na stolu. Dakle, vidio sam i u ovim kreativnim zahtjevima za pauze da se puno vas pitalo o tome koliko strategija košta, tko je radio, tko su autori, što je poznato, što je nepoznato. Ja mislim da je ministrica Tramišak, a i zastupnik Pavić bivši ministar nekoliko puta već to objasnio. Hrvatska surađuje sa Svjetskom bankom dugi niz godina, neki od tih ugovora datiraju iz vremena vlade u kojoj ste i vi bili ministar. Svjetska banka je radila podloge, dakle 16 strateških dokumenata koje su podloge po pojedinim sektorima koje su točno koštale oko 32 milijuna kuna koji su financirani iz operativnog programa za konkurentnost i koheziju, 80%, 85% su financirani europskim sredstvima, 15% je bila naša nacionalna participacija, uključiv proces od 3 godine. Imate popis ljudi koji su bili u radnim skupinama. Autorstvo ovog dokumenta je Vladino, ne nekog vanjskog suradnika. Poštovani predsjedniče Vlade, puno vam je u ustima Slavonija, Baranja i Srijem kao projekt PR, projekt prije svega ove Vlade i u iskreno, u strategiji očekivao sam da ćemo puno više moći čitati o Slavoniji, Baranji i Srijemu. Slavonija, Baranja i Srijem se spominju dva puta u 150 stranica ove strategije i to jedanput se spominju kao u nabrajanju regija koje su nerazvijene a nalaze se uz granicu zajedno sa Banijom i Zagorom i mnogim drugim.

Hvala lijepa zastupniče Hajduković, imat ćete prigodu, ja se nadam, predsjedniče Hrvatskog sabora, jako skoro raspravljati o stanju projekta Slavonija, Baranja i Srijem, Vlada je temeljito odgovorila na vašu oporbenu inicijativu, mislim da je činjenica da smo u prvom mandatu iz sredstava koja su bila na raspolaganju, alocirali 18,5 milijardi kuna a da smo do sada ugovorili čini mi se 17,5 milijardi kuna, da smo održali 11 savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, vi kao zastupnik iz IV. izborne jedinice nekad ste dolazili ali manje ste bili nego što ste mogli, da ste tamo bili i vaši suradnici, onda onakve nebulozne zahtjeve u interpelaciji ne biste pisali o tome što i kako radimo za Slavoniju. Slavonija je spomenuta kao i druge regije kojima hrvatska ova Vlada želi pomoći, i Dalmatinskoj zagori i Lici i G. kotaru i Banovini ali i sjeveru Hrvatske i drugim dijelovima zemlje kako bi se razvila sasvim primjereno u nacionalnom dokumentu. Svaka Nacionalna razvoja strategija pa tako i ova, radilo se o Hrvatskoj, Sloveniji ili bilokojoj drugoj državi, trebala bi predložiti određeni model razvoja, trebala bi predložiti određeni put. Međutim u ovoj strategiji, tog puta nema. On nije jasan, on nije vidljiv. Dobili smo dokument prepun klišeja, dobili smo dokument prepun fraza. Kada sam vas prije nekoliko mjeseci pitao zašto kasnimo, rekli ste mi da kasnimo zbog potresa, da kasnimo zbog korona krize. Tražio sam vaše odgovore na pitanja potresa, tražio sam u strategiji odgovore na korona krizu, nema ih, oni se spominju tek marginalno. Ono što je trebalo ovdje napraviti je izvući lekcije iz ovih godinu dana kad ste već odgodili njeno donošenje i uvrstiti ih unutra, ali to niste učinili. I dobili smo dokument koji osim forme, Hrvatskoj ne donosi ništa. Vi kao i nekoliko drugih kolegica i kolega vaših zastupnika ovdje u Saboru sa nepodnošljivom lakoćom diskreditirate višegodišnji rad niza stručnih ljudi koji su radili na ovom dokumentu bez da osim nekih općih fraza, bez ijednog argumenta date neku svoju sugestiju, vi govorite o putu, ja vam predlažem da na vašem putu gledanja za na budućnost i na razvoj zemlje malo temeljitije pročitate ovaj dokument, da vidite koliko je sveobuhvatan, koliko je čvrsto uklopljen u europske ciljeve, u globalne ciljeve koji jasno pozicionira zemlju iz nacionalnog trenutka uz analizu stanja i načine i razvoja i viziju razvoja a itekako ima u ovom dokumentu onih elemenata koji se odnose i na pandemiju COVID-a 19 i koji se odnose na razorne potrese. To što vi možda niste čitali zadnju verziju pa ovako nastupate je više vaš problem nego naš. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, na više mjesta se govori u strategiji da ćemo raditi na rastu izvoza roba i usluga ali ostaje nejasno kakav je taj omjer i da li se to temelji samo na turizmu. Znamo da izvoz roba je 2020. neovisno o pandemiji i gospodarskoj krizi bio na razini onoga 2019. Udio prerađivačke industrije u BDP-u Hrvatske je 12% dok je u razvijenim zemljama oko 20% pa me interesira, planira li se znači ulagati dalje u prerađivačke industrije poglavito prehrambeno-prerađivačku industriju, pitam to jer dolazim iz Slavonije i smatram da Slavonija ima takvih potencijala jer vidimo da prostora i u strukturi a govorimo kaže ministrica, krenule su strukturne reforme, znači prostora ima, da li se u razradi planira nešto u tom smjeru? Što se tiče poljoprivrede, što se tiče prerađivačke industrije, naravno da ćemo u nju ulagati, to je i cijeli smisao aktivnosti koje su posvećene upravo istoku Slavonije, 5 slavonskih županija ali i onim drugima koji se odnose na novu regionalnu kartu potpora koje smo mi nasuprot onoj lošoj, nepravednoj, diskriminirajućoj, izmijenili kakvu je usvojila SDP-ova Vlada 2012. godine. Što se tiče izvoza, pa mi smo Vlada koja vodi zaista intenzivan dijalog sa hrvatskim izvoznicima, hrvatski izvoznici su kičma hrvatskoga gospodarstva, najkreativniji, najpropulzivniji, oni koji nalaze niše na globalnom i europskom tržištu da prodaju svoje proizvode i usluge i mi ćemo njihov rad i dalje podupirati, nastojati im otvarati puteve da još više pridonose izvozu i rastu hrvatskoga gospodarstva. G. predsjedniče Vlade, znamo da često puta stvarnost života odskače od deklariranih planova Vlada pa i tijela EU-a imamo i ovaj nedavni slučaj sa isporukom cjepiva, vidimo da ono što je planirano prije, ne ostvaruje se i nastaju onda nove okolnosti, ponekad i teške. Imamo i slučaj recimo u poljoprivredi gdje sredstva za poticaje se povećavaju a proizvodnja u poljoprivredi je u padu, dakle opet nešto što odražava to stanje. Je li mislite, moje pitanje se odnosi na ustroj javne uprave i kako ona funkcionira, je li mislite da ona odgovara stvarnim potrebama hrvatskog naroda danas u ovim [[Upadica: Hvala vam]] okolnostima? Jačanje institucija države, pa tako i učinkovitiju javnu upravu stalno postavljamo za ciljeve, u zadnjih 30.g. gradili smo jednu novu državnu administraciju u novim okolnostima i na novim načelima. Ja se slažem s vama da ju treba kontinuirano poboljšavati, napraviti kvalitetnije filtere prijema, obrazovanja, posebne programe koji će ljude koji rade u državnoj upravi, oni koji to odluče u odnosu na eventualno svoje obrazovanje u usporedbi sa karijerama u privatnom sektoru de facto rade jedno odricanje. To se kako vrijeme odmiče i kako se zemlja razvija ja sam uvjeren da će 2030.g. to biti još, još vidljivije, biraju posao u kojem daju doprinos društvenoj odgovornosti i onome što je najvažnije, a zato se i zove služba, a to je služenje građanima u njihovom interesu bez korupcije, brzo, učinkovito da im olakša sve ono što ima doticaj sa premijeru, imam pitanje vezano uz zdravstveni turizam. Još 2015.g. gruba procjena je bila da imamo potencijal da godišnje uprihodujemo od medicinskog odnosno zdravstvenog turizma milijardu EUR-a. 2017. smo imali svega 300 milijuna EUR-a. Kakvi su podaci neposredno prije pandemije i kakve su projekcije do 2030. I ujedno pitanje vezano uz iskorištenost EU fondova za razvoj zdravstvenog turizma, kako sada stojimo i kakve su projekcije do 2030.g., barem nekakve okvire da nam date? Naime, u samom dokumentu na svega 5 mjesta postoji termin „zdravstveni turizam“ odnosno „zdravstvena industrija“ kako će se poticati razvoj, ali ovakvih konkretni podataka nema.

Što se tiče zdravstvenog turizma po meni to je jedan oblik djela turističkih aktivnosti koji po meni ima i veći potencijal nego ovaj kojeg ste ugovorili ispočetka. Dakle, Hrvatska zahvaljujući svojim, možemo reći, klimatskim prilikama, zahvaljujući mediteranskom karakteru zemlje može biti itekako privlačna za različite oblike zdravstvenog turizma. Neki od tih već sada funkcioniraju. Investicije u taj sektor bilo da dolaze iz privatnoga sektora ili su potpomognute korištenjem državnih ili nacionalnih sredstava su po meni prilika da se još bolje pozicioniramo. Što se tiče konkretnih brojeva ja ću zamoliti i ministricu turizma i ministra zdravstva da vam daju konkretne podatke. Oni nisu ovdje navedeni, to treba biti dio sektorske strategije. Poštovani predsjedniče vlade, sadržaj strategije, to smo već čuli da ne nudi jasnu sliku koji su to ključni prioriteti Hrvatske i gdje zaista vidimo Hrvatsku u narednih 10.g. Jedino što se vidi, što zapravo upada u oči je iznos od 32 milijuna kuna koliko je potrošeno u procesu izrade dokumenta. Kolega Hajdaš Dončić je postavio pitanje oko sudionika izrade strategije, al ja bi samo nadopunila to njegovo pitanje i upitala vas kakvu je ulogu u procesu izrade imala i sama gđa. Dalić? Još ćemo jednom odgovoriti na vaše pitanje. Dakle, 32 milijuna kuna nije koštao ovaj dokument. Inače u Fontu 12 za ove koji slabije vide, ne znam otkud Font 14, ovi koji često čitaju mogu odmah prepoznat, 32 milijuna kuna Sporazum sa Svjetskom bankom, proces od 3.g., 16 strateških podloga, dokumenata koje možete sami konzultirati na web stranici ministarstva i na web stranici Nacionalne razvojne strategije, pa pogledajte kako i na koji način su konzultirani ljudi. Da li je bivša potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva bila uključena u strategiju, koliko je meni poznato je, bila je angažirana od Svjetske banke. Ona ima više nego sve potrebne kvalifikacije da kao stručnjak, ekonomist, pa neko ko je bio i konzultant pridonese ovakvom dokumentu i ne vidim u tome baš nikakav problem. Dapače, mislim da je to dobro i korisno za dokument. Kolega Prica izvolite. Poštovani premijeru, u ovoj nacionalnoj strategiji je puno lijepih želja, no malo je konkretnih rješenja. To govorim prije svega zbog toga što je koštala preko 30 milijuna kuna, pa bi očekivao da se i na nekoj stranici nađe nešto konkretno s obzirom da svaka stranica je koštala više od 200.000 kuna. Također ste ovdje spomenuli da očekujete i rast produktivnosti javnog i privatnog sektora u budućnosti. HDZ-ova vlada nije povećala produktivnost ni u državnom sektoru, ni u javnom sektoru, ni u državnim tvrtkama, tako da mi je čudno da biste mogli povećat produktivnost u privatnome sektoru. Meni se čini zastupniče Prica da, ili ste vi bili u nekom dubokom zimskom snu ili snu koji traje otprilike točno godinu dana i negdje vam je promaklo ispod, između stolica palo, što je sve naša vlada učinila za privatni sektor samo u proteklih dana. Zahvaljujući angažmanu baš naše vlade u privatnom sektoru naši sugrađani i poslodavci i radnici su prebrodili ovu krizu. Više od 8 milijardi kuna, 8 milijardi kuna, to je više nego ova 32 milijuna kuna u dogovoru sa Svjetskom bankom plaćeno 85% europskim sredstvima, je otišlo za plaće radnika u privatnom sektoru. Kad uspoređujete broj zaposlenih mi smo praktički na istom broju od prije godinu dana u krizi bez presedana. To vam je snaga države, to vam je impulzivna administracija kako bi rekao g. Dončić odnosno agilni menadžment u pravom trenutku koji je pružio ruku privatnom sektoru kao niko nikada do sada [[Upadica: Hvala vam]] Vi se probudite. Poštovani predsjedniče Vlade vi ste u svom uvodnom izlaganju na početku, istaknuli pa ja to imam i potrebu ponoviti da je ova razvojna prvi sveobuhvatni strateški dokument nastao nakon stjecanja neovisnosti RH izrađen na pragu 4-tog desetljeća hrvatske samostalnosti i da su u središte strategije stavljeni ljudi odnosno hrvatski građani odnosno ulaganje u hrvatske građane i njihov kvalitetan život u Hrvatskoj kakvu želimo do 2030. godine. Znademo da Hrvatska ima na raspolaganju preko 24 milijarde EUR-a iz Fondova EU, naravno uz dodatna sredstava za područja pogođena potresom. Molim vas da mi odgovorite što konkretno ovaj strateški dokument znači za povlačenje sredstava iz Fondova EU kako bi se osigurao kvalitetan život hrvatskim građanima. Hvala vam lijepa zastupnice Bedeković, točno je ovo je krovni strateški dokument u biti kakvoga do sada u protekla 3 desetljeća barem koliko je meni poznato bilo je nekoliko sličnih dokumenata, ali ovako sveobuhvatnog karaktera još nismo imali. To je njegova glavna kvaliteta. Podloge i temeljni smjer koji smo zadali i sa vizijom i sa ciljevima koji su ovdje jasno navedeni trebaju biti smjerokaz aktivnosti i kroz pojedine sektorske strategije, ali isto tako i kroz programe i reforme koji će se napraviti bilo kroz okvir instrumenta EU Iduće generacije putem nacionalnog programa oporavka i otpornosti ili pak sporazuma, partnerskog sporazuma, a potom i svih operativnih programa ili teritorijalnih koji će nam omogućiti korištenje više od 12,5 milijardi EUR-a iz višegodišnjeg financijskog okvira. Riječ komplementarnost je ključna za razumjeti ulogu ovog dokumenta u tom pogledu. Poštovani premijeru, u strategiji stoji da će se osnažiti program i prevencija svih oblika nasilja uz osiguravanje kvalitetne međusektorske suradnje, edukacija svih relativnih odnosno relevantnih dionika. Dosadašnje aktivnosti u pojedinim strategijama nisu polučile rezultatima pa tako imamo i probleme nedostatnih skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, a savjetovalište za žrtve, da ne govorimo o dobroj međuresornoj suradnji. Među članovima županijskih timova do sada nisu uključena državna odvjetništva što svakako nedostaje u dobrom odgovoru na sve probleme nasilja u obitelji.

Hvala vam lijepa poštovana zastupnice, ja ću vas podsjetiti da je vlada SDP-a koja se nominalno zalaže za sprječavanje nasilja propustila puni mandat, puni mandat bez ikakvog suvislog obrazloženja ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Za razliku od vas i unatoč ideološkim prijeporima koji su nastali, unatoč činjenici da su nas ovdje neki zastupnici otprilike iz ovog dijela ispred mene plašili nekakvim zombijima koji će šetati Hrvatskom, tih zombija nema. Mi smo ratificirali, mi smo poboljšali međuresornu suradnju, u našem mandatu se financiraju sigurne kuće diljem hrvatskih županija i poboljšava koordinacija svih aktera, a ako treba i angažiranije uključiti državno odvjetništvo, hoćemo tu će nam sigurno [[Upadica: Hvala vam.]] ovi koji su tražili zombije pomoći, a možete i vi. Uvaženi predsjedniče Vlade, evo nakon provedene reforme vatrogastva, donošenja Zakona o vatrogastvu, vraćanja digniteta vatrogasnoj organizaciji nakon 100 godina da su vatrogasci upravljaju svojim sustavom u prošloj reformi bili smo skupa, strategiji bili smo skupa sa dječjim vrtićima i natjecali se za gradnju vatrogasnih domova. Evo, zahvaljujem ovaj hrvatskim vatrogascima i vama i ministrici i svima koji su nam pomogli da su vatrogasci dobili svoje zasluženo mjesto u ovoj strategiji, ali sad bi nam bilo vrlo važno evo i zato apeliram na vas, na ministricu i sve da imate razumijevanja isto tako i u raspodjeli sredstava. Vidjeli ste ove dane što znače hrvatski vatrogasci i kod ovog potresa kao i kod svih aktivnosti i životnih problema i sad kad smo dobili svoje ovako mjesto u strategiji da isto tako vodite računa da vatrogasci dobiju i u raspodjeli sredstava novce da možemo ovaj sustav dignuti još jače.

U našem prvom mandatu donijeli smo novi zakon. Kao što znate taj zakon je omogućio da hrvatska vatrogasna zajednica bude dignuta na razinu središnjeg državnog ureda, vatrogasci bilo da je riječ o javnim ili dobrovoljnim postrojbama su ogroman doprinos i sustavu civilne zaštite i sustavu domovinske sigurnosti i potpori našim sugrađanima prije svega u različitim situacijama prirodnih nepogoda, ne samo potresa odnosno požara, a to se dokazalo u više navrata. Mi ćemo koristiti naravno uz temeljnu podlogu ovoga dokumenta taj smjer i kada je riječ o distribuciji financijskih sredstava i jačanju položaja vatrogastva u hrvatskom društvu. Premijeru u strategiji spominjete bioraznolikost s čime se slažem, međutim u isto vrijeme šaljete Zakon o zabrani korištenja autohtonog sjemena na tržištu. Da li to za vas nije kontradiktorno, da li je to sramotno u ovome trenutku kada trebamo poticati domaće OPG-ove, domaće sjeme autohtono? Također spominjete održivi razvoj, slažem se. Međutim činjenica je da još uvijek tu je i ministar nadležni Ćorić, u moju Cetinu ulazi otvorena kanalizacija iz Sinja i apsolutno ništa se ne poduzima nego što se tijekom te aglomeracije i tog natječaja se uvijek poništavaju te javne nabave dok se drugim gradovima to oprašta ili im se potpomaže, u Cetinu vam utječe, pogledajte što, cijela Dalmacija ovo pije, premijeru. U rijeku bistru Cetinu.

Drago mi je da vi podržavate strategiju, njen sadržaj, njen smjer i u pogledu bioraznolikosti, u pogledu održivoga razvoja a što se tiče konkretnih tema koja se odnose na sjeme, o tome ćemo voditi raspravu, ministra poljoprivrede je otvorena za sve sugestije u vezi te teme a što se tiče čistoće Cetine, evo ja predlažem da ministar Čorić vidi sa nadležnim službama kako bismo izbjegli ovakve situacije onečišćenja a vi u tradicionalnoj maniri uručivanja bilo papira, aviona ili boca, možete njemu i uručiti tu bocu onečišćene vode, sigurno će je on uzeti sa sobom i misliti na vas dok je bude gledao. Zahvaljujem. Rekao sam već nešto o problematičnom procesu izrade strategije i njenom obliku, međutim što se tiče sadržaja, s nekim ciljevima se mogu složiti kao što je pojačanje samodostatnosti u proizvodnji hrane, lijekova i energije. Negdje mislim da je trebala bit strategija ambicioznija kao što je smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. g. jer se više slažem sa pozicijom Europskog parlamenta od barem 60% Izvolite, nastavite.

S druge strane, u nekim segmentu mislim da su problematični, primjerice strategija kad govorite o državnim poduzećima i kažete da je usporedno toliko državnih poduzeća u sličnim europskim zemljama ali da je manja produktivnost u Hrvatskoj i onda kao rješenje navodite privatizaciju a čak niti ne radite distinkciju između strateških državnih poduzeća u nekim sektorima jer kažete da ne može drugačije biti produktivnija javna poduzeća, [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] i onda to vidimo kad vidimo u Požegi zagorju kako upravitelji javnih poduzeća ... [[Govornik se ne razumije.]] zašto je to tako.

Kolega Petrov, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, molio bi jedan jednostavan odgovor. Jesu li hrvatski stručnjaci mogli napisati kvalitetnije ovu nacionalnu strategiju od ove nacionalne strategije koju vi danas predstavljate, koju je za vas napisala Svjetska banka? Ja sam siguran poštovani zastupniče Petrov, da bi najprije oftalmolozi mogli pomoći vama da razaberete font 12 od fonta 14. To je jedan jednostavan zadatak, to mogući učiniti i domaći i strani oftalmolozi, uglavnom to nije neki veliki problem, čisto da otklonimo dezinformacije o kojima i govorite ili su možda za vas printali veći font vaši djelatnici u klubu, meni su printali font 12 i ne vidim neki problem, čak štoviše ima isti broj stranica o kojima vi govorite. Znači, tu je neki problem. Što se tiče pitanja stručnjaka, to što smo surađivali sa Svjetskom bankom, pa ne znači da u angažmanu stručnjaka i putem Svjetske banke nisu sudjelovali hrvatski stručnjaci. Meni se čini da vi ili niste pratili ovaj proces ili niste bili dovoljno zainteresirani da provjerite, da pitate, da vidite bilo sa aktualnom ministricom, bilo sa bivšim ministrom tko je sve radio. Dokument je kvalitetan i dobar ali to nije ovaj dokument [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] to su podloge. Ovo je dokument Vlade i Vlada ga je donijela pred Sabor. Izvolite, povreda Poslovnika, kolega Petrov. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjednik Vlade je povrijedio Poslovnik po čl. 238., omalovažavanjem saborskih zastupnika. Da, mi možemo vidjeti da se g. Plenkoviću posebno printa i posebno namješta situaciji u kojoj mi možemo također primijetiti da g. Plenković ima jednu sliku o Hrvatskoj koja ne odgovara stvarnosti ali to je njegov problem. Ja bih volio da ne omalovažavate hrvatske stručnjake što upravo sad radite i želim da ispostavite [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] sve račune kome ste platili 32 milijuna [[Upadica predsjednik: Kolega Petrov, hvala vam lijepa.]] Niste hrvatskim stručnjacima nego Svjetskoj banci. Kolega Petrov, dakle, svjesni ste i sami da ovo nije bila povreda Poslovnika već ste replicirali tako da vam dajem opomenu. Kolegice Peović, izvolite. Dobar dan. Neću isticati monstruoznost nekih dijelova ove strategije kao što je odnos prema umirovljenicima gdje se nedostojanstveno starenje i neprimjerenost mirovina misli rješavati omogućavanjem duljeg ostanka u svijetu tržišta rada. Radom do smrti sigurno nećemo poboljšati njihov status a nećemo poboljšati niti produktivnost s kojom se apsolutno mogu složiti da je jedan od najvažnijih pitanja u ovom strategiji na koju ona ne daje odgovor. No da smo umjesto da smo Svjetskoj banci dali tu zadaću, to dali domaćim institucijama i naručili prethodnu analizu prethodnih mjera i politika, možda bi dobili odgovore na neke negativne trendove koji ćemo samo ponoviti ovom strategijom kao što je pad industrijske proizvodnje za 2% svake godine, ogromni deficit robne razmjene s EU-om od 60 milijardi kuna koji raste svake godine tu negdje oko 6%

Hvala vam lijepa poštovane zastupnice Peović, pa ni iz ovih vaših čudovišnih komentara, jako je teško razabrati način na koji vi imate u razumijevanju sadržaja dokumenta koji je pred vama, stalno referiranje na 32 milijuna bilo da dolazi od vas ili od drugih zastupnika, ja ću to kontinuirano ponavljat, ovaj dokument koji je pred vama u fontu 12, napravljen je od strane hrvatske Vlade, nadležnih resora, sredstva koja su išla kroz suradnju sa Svjetskom bankom su korištena za podloge 16 sektorskih strateških dokumenata koji su javno dostupni na web stranicama NRS 2020.-2030. odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, pa ja i vas i ove druge kolege koji se stalno na to referiraju upućujem da eventualno pročitaju te dokumente, pa vide kvalitetu njihovog sadržaja i njihov doprinos ovom dokumentu i javnoj raspravi [[Upadica: Hvala vam]] Hvala. Pa čak ja bi reagirala na članak, znači povredu Poslovnika 238. vrijeđanje saborske zastupnice, ali moram reagirati na izricanje neistina. Znači ja uopće nisam referirala na cijenu izrade ove strategije već na sadržaj te strategije, prema tome niste se držali teme, a ona je bila kako povećati produktivnost ako ponavljamo iste mjere kao i u prethodnim strategijama i prethodnim dokumentima? Kolegice Peović, namjerno ste promišljeno, smišljano išli povrijediti Poslovnik dižući zahtjev za povredom Poslovnika, pa vam dajem opomenu. To nije bila nikakva povreda Poslovnika. Kolega Bakić izvolite. Poštovani premijeru, u dokumentu je navedeno, ako se ne varam, 78 strateških akata koji podupiru ovu strategiju i još pod rednim brojem 79 svi strateški akti koji su donijeti na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dakle, reklo bi se gotovo sve strateško što je napisano u RH i čemu još nije istekao rok trajanja. Sve osim jednog, a to je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, ista ona strategija koju je, podsjećam vas, donio ovaj sabor i koja još uvijek s ponosom i entuzijazmom stoji na web stranicama vlade pod romantičnim imenom „Nove boje znanja“, ista ona strategija koja, pogotovo u poglavlju rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje navodi nekoliko ključnih esencijalnih strateških ciljeva našega obrazovnog sustava.

Hvala lijepa.

Ono što smo imali kao veliki problem kada smo išli u analizu tog zaista voluminoznog dokumenta na kojem je radilo puno ljudi u neko drugo vrijeme u mandatu neke druge vlade, ali to sve poštujem, je bilo kako kvantificirati troškove tih ciljeva? Ja nisam uspio vidjeti koliko bi provedba svih ciljeva koji su navedeni u toj strategiji koštala. Tražio sam to nebrojeno puta u proteklom mandatu onom vlade i nažalost nisam uspio razabrati koliko bi sve te ambicije koje su tamo stavljene koštale. Ono što je u ovom dokumentu dobro, vidjeli ste da su obrazovani i zaposleni ljudi stavljeni na strateški cilj 2. Znači vrlo visoko, na visokoj listi prioriteta [[Upadica: Hvala vam]] i na vrlo strukturiran način. Kolega Pavić izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora, uvaženi predsjedniče vlade. Dakle apsolutno riječ je o strategiji koja je krovni dokument iz kojeg će izlaziti strategije pojedinih sektora i tu nemamo što niti dodati, niti oduzeti. Ono pitanje na koje si svi moramo dati odgovor da li iz ove strategije čitamo kakova će to Hrvatska bit 2030. i to prvo i osnovno mislim na gospodarstvo. Želimo biti čista, ekološki prihvatljiva, koje to industrije odnosno gospodarske grane želimo razvijati? Imate jedan dio koji govori da je odluka davanje potpora postojećim intenzivnim industrijama i kaže primjerice industriji tekstila, industriji obuće i industriji kože.

Ja ću još jednom ponoviti što je vizija ove strategije. To je da Hrvatska u 2030. bude konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. To je rečenica koja sadrži smjer kojim želimo ići. Pitanje vaše o intenzivnoj industriji, kako je vi zovete, dakle obuća, tekstil i koža, ja vjerujem da svaki put otprilike u listopadu kada mi donosimo odluke o minimalnoj plaći, a mi smo je u našem mandatu povećali više nego 3 vlade zajedno prije nas, vam se referiraju na plaće upravo u tom sektoru. To su vam upravo one grane gdje su plaće najmanje i upravo zato je daljnja potpora tim zaposlenicima, tim industrijama expressis verbis navedena u ovom dokumentu. Predsjedniče vlade, upravo ste rekli viziju koja strategija nosi. Bili su neki prigovori da je strategija neambiciozna, a ja bi rekao da je i ambiciozna i realna, pokazao bi to na nekoliko primjera, upravo pokazatelja. Stopa zaposlenosti kada ste preuzeli prvi mandat vlade bila je otprilike 61%, obvezali ste se do kraja mandata na 68%, jutros sam provjerio podatak, treći kvartal 2020. 67,8% Ostvarili ste i uložili ste 8 milijardi kuna u to, 75% je realno do 2030. Udio BDP-a u istraživanje i razvoj nikada nismo imali preko 1%, ostvarili ste europskim sredstvima 1% Nove inovacije, nove tehnologije 3% Zastupniče Pavić, kao ministar u vladi u prošlom mandatu nadležan upravo za ovaj resor vi ste dali također kvalitetan doprinos i dobro je da ste iznijeli ove pokazatelje koji su vrlo konkretni u odnosu komparativnih postignuća prije mandata naše vlade.

Poštovani predsjedniče Vlade, u Strategiji su navedeni prioriteti provedbe na području energetske politike i to povećanje energetske samodostatnosti i učinkovitosti i tranzicije na čistu energiju. Mi kao država ne dajemo primjer svojim strateškim poduzećima, JANAF, INA, LNG Hrvatska jer ona sva u svom poslovanju koriste fosilna goriva. JANAF skladišti naftu i gradi infrastrukturu za odvoz naše hrvatske nafte u Mađarsku, INA naravno ima svo poslovanje definirano u funkciji nacionalnog razvoja, ali Mađarske, LNG Hrvatska iz hrvatskih džepova gradi infrastrukturu za dobavu plina drugim zemljama, i Mađarskom. Nigdje se u Strategiji ne iščitava tranzicija na energetsku samodostatnost već samo vidim strategiju uvoza energije i energetske ovisnosti. Molim vas, definirajte energetsku samodostatnost ili mi recite na kojoj stranici je ona obrađena u ovoj Strategiji. Vi kao jedna od najglasnijih zagovornica izgradnje LNG terminala u Omišlju na Krku sigurno puno znate o energetskim temama, znate sigurno o tome koliko je Hrvatska izgubila s time što je izgradnjom LNG terminala na Krku ucrtana na strateški način na energetsku kartu Europe koja na ovaj način diverzificirala pravce dobave plina u ovom konkretnom slučaju, ukapljenog prirodnoga plina, suprotno svim vašim tezama, najavama koje bi trebale negativno utjecati na okoliš, nikakvog negativnog utjecaja na okoliš neće biti, osobito ne u moru. Ista stvar je i sa zakupom kapaciteta, ista stvar je i sa cijenom plina koja ni na koji način neće biti veća zahvaljujući ovom projektu. A što se tiče energetske strategije koju već imamo, koju smo stvorili u prošlom mandatu, ona je upravo usmjerena na obnovljive izvore [[Upadica: Hvala vam.]] energije kao i u cijelom svijetu. Razvojna strategija, osim što je bezobrazno skupa, dolazi sa velikim zakašnjenjem.

Dakle 32 milijuna kuna je koštala priprema strateških podloga za ovaj dokument koji je rađen u dogovoru sa Svjetskom bankom na temelju sporazuma koji postoji još iz vremena SDP-ove Vlade. Malo se o tome informirajte pa ćete onda moći o tim kvalifikacijama bezobraznog, skupo biti malo precizniji i konkretniji. Drugo, činjenica da neka druga zemlja u nekoj drugoj godini usvaja svoju razvojnu strategiju ni na koji način ne veže bilo koju drugu zemlju, ne znam uopće ti komparativni aršini sa bilo kim, pa i sa Slovenijom. A dokument ne kasni, on je upravo sada na početku 2020. u Saboru kako bi ga Sabor usvojio i kako bi nam dao smjer za idućih 10 godina.

Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, pozdravljam nedvosmislen stav o potrebi našega opstanka u BiH, razvoju i napretka kako to stoji i u poglavlju o Hrvatima izvan RH. Iščitavajući ovaj dokumenat, ne mogu a ne povući paralelu, i nama treba gospodarski razvoj, tehnološka tranzicija, digitalizacija, očuvanje resursa okoliša, treba nam bolji zdravstveni sustav, obrazovanje bolje i očuvanje hrvatskog jezika, zaštita kulturne baštine, izgradnja kulturnih institucija, i mi imamo obavezu štititi dignitet Domovinskog rata, dostojanstvo stradalnika rata.

Točno je da ovaj dokument, naravno uključuje i Hrvate koji žive izvan Hrvatske, bilo da je to u BiH, bilo da je u nama susjednim zemljama, gdje postoji hrvatska nacionalna manjina ili pak globalno gdje su naši iseljenici i zbog toga sam i u uvodnom govoru naglasio povezanost domovinske iseljene Hrvatske kao kontinuiteta naše politike od predsjednika Tuđmana od početka naše neovisnosti od 1990. g. i to je konstanta i tako će i biti. Što se tiče BiH i potpore i toj zemlji, ali i Hrvatima kao ravnopravnom konstitutivnom narodu, oni su u mandatu naše Vlade jasni, nedvosmisleni, čvrsti, osobito u područjima koja se odnose na potporu u zdravstvu, potporu u školstvu, potporu kulturi, ali i brojnim drugim projektima, od okoliša do gospodarstva, to ćemo i nastaviti i povećavati sredstva za Hrvate u BiH.

Poštovani predsjedniče, ja ću biti vrlo skroman u mojim željama u odnosu na ovu Nacionalnu razvojnu strategiju i njezinim strateškim ciljevima. Ja bi bio sretan za moju djecu i za moju unučad da se strateški ciljevi ove Razvojne strategije realiziraju sa 50% iako znam da se ne mogu nisko postaviti ciljevi, ali bogme je opasno i previsoko postavljanje ciljeva. Ja vas samo želim pitati u strateškom cilju 5. Zdrav aktivan i kvalitetan život što vi podrazumijevate pod dostojanstveno starenje odnosno socijalna solidarnost i odgovornost i u strateškom cilju 6. Demografska revitalizacija povećanje stope fertiliteta sa 1,47 na 1,8 djece, kako to postići sa velikim brojem mladih nezaposlenih ili zaposlenih sa ugovorom o radu ili na studentski servis kako će ono planirati svoju obitelj?

Što se tiče demografske revitalizacije o tome sam nešto već govorio drugom zastupniku na samom početku ovih replika, tu imamo i vijeće za demografsku revitalizaciju sada i novi središnji državni ured i resorne mjere, niz konkretnih međuresorskih doprinosa koje bi trebale povećati uvjete za povećanje broja djece u hrvatskim obiteljima, a to znači i veće plaće. U našem mandatu rastu i plaće i minimalne i prosječne učinit ćemo sve da to bude tako i u budućnosti, a ista je stvar i sa rastom mirovina i to je ono što želimo da bude znak jednakosti za riječ dostojanstvo premda je to teško [[Upadica: Hvala.]] i razumijem da je teško i nije dovoljno dobro. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade nesporno je da jedan ovaj nacionalni ovakav dokument, strateški dokument razvoja RH kojega po prvi put donosimo ima svoj veliki značaj i smjerokaz slijedećih 10 godina u kom pravcu bi trebali ići. On svakako pomaže i Vladi RH u pripremi operativnih programa za ovo tekuće novo razdoblje no mene zanima što bi značilo da smo jedan ovakav dokument primjera radi imali 2013. ili 2014. kad govorimo o operativnim programima koji su na neki način iza nas. Pa ideja poštovani zastupniče Begonja ovakvih dokumenta je baš da daju jednu sveobuhvatnu razvojnu podlogu. Činjenica da je korištenje sredstava iz sedmogodišnjega ciklusa europskih proračuna naravno ona bitna poluga koja nam daje snagu dodatnu za sve ovo što radimo na razini državnog proračuna, na razini drugih međunarodnih izvora financiranja, na razini investicija privatnog sektora, da je to korisno i dobro.

Poštovani predsjedniče Vlade, kao što ste rekli ova nacionalna strategija predstavlja i okvir za programiranje i učinkovitije korištenje europskih sredstava. Turizam je naša strateška djelatnost i ona predstavlja značajan dio našeg BDP-a i zato me veseli da vidim da je do 2030. planirano intenzivnije korištenje i sredstava i ulaganje upravo u zaštiti mora znači od tog i od izgradnje sustava javne odvodnje do razvoja inovativnog, održivog i otpornog turizma do toga da se planira ulagati u poljoprivredne kapacitete tako da se naš proizvod nađe na našem stolu, razvoj i različitih oblika selektivnog turizma, zdravstvenog, športskog, kongresnog, kulturnog, religijskog i sl. Ovom prilikom bih na vas apelirala da prilikom programiranja posebno dovoljno sredstava planirate odvojiti za sustave zaštite mora jer znamo da onečišćenje u samo jednom dijelu bi moglo imati nesagledive posljedice za naše gospodarstvo. Prigodom planiranja operativnih programa osobito u pogledu zaštite mora, u pogledu turizma ili pak zdravstvenog turizma ili drugih oblika koje ste naveli ja se s vama ne mogu više složiti s obzirom koliko turizam pridonosi ukupnom BDP-u. Podsjetit ću vas da smo do ove pandemijske godine u mandatu naše prošle vlade imali rekordnu 2017., 2018., 2019., mi smo čini mi se u sezoni 2018. prvi put počeli govoriti u terminu održivi turizam. Sjećate se kako je to bilo, a i u vašim Vodicama nije baš da nije bila gužva. Mislim da na tom tragu i jesu napisani ovi dokumenti i jest vizija i turizma, a i zaštite okoliša generalno, a osobito more koje je možda naše najveće komparativno blago u pogledu čistoće Jadrana. Poštovani predsjedniče Vlade, predsjednik SDP-a, a i dio zastupnika SDP-a problematizira cijenu izrade ove strategije. Kaže gospodin Siniša Hajdaš Dončić kako je besramno skupa. Pa bih ja njega, a i hrvatsku javnost podsjetio da je on kao ministar pomorstva i prometa potpisao sa konzultantima izradu studije monetizacije hrvatskih auto cesta za što je uplatio 51 milijun kuna od čega je i on i vlada odustala, al …/nerazumljivo/… rečeno Siniša Hajdaš Dončić u ništa bacio 51 milion kuna. Ja ne govorim da cijena izrade strategije nije važna, važna je ali se presudno o kvaliteti strategije možemo očitovati kroz ispunjavanje ciljeva koje je ona postavila. U ovom slučaju 13 strateških ciljeva je postavljeno za koje sam siguran da će njihovim ispunjenjem kvaliteta života u Hrvatskoj biti podignuta na višu razinu s jedne strane, a s druge strane mi kao saborski zastupnici kroz jednom godišnje izvješće Vladino koje ćemo dostaviti [[Upadica: Hvala vam.]] i kroz …/nerazumljivo/… svih pokazatelja možemo utvrditi koliko je ona kvalitetna [[Upadica: Izvolite odgovor.]] Hvala. Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Bačić i dobro je da ste podsjetili na troškove strategije koja je izrađivana i plaćena 91, ste rekli, milijun kuna u samo jednom sektoru, a to je sektor prometa i plaćena. Znači i bačena. Evo, mi vjerujemo da kad HS usvoji ovu Strategiju koja je otprilike 3 puta manje košta nego sektorska strategija koja je bačena, a radio ju je ministar Hajdaš Dončić, da će biti manje drame oko 85% financiranih sredstava u dogovoru sa Europskom bankom, a iz proračuna EU, dokumenta koji je, odnosno služio, sporazuma za 16 sektorskih podloga koje su objavljene stručne na web stranicama, tako da ova pokušaj konfabulacije i teze koliko vrijedi svaka od ovih stranica vezana za tih 32 milijuna kuna ne košta ništa.

Do sada smo imali strateške, dokumente na razini sektorskih strategija, imali smo operativne planove kao temelje za povlačenje sredstava, itd., sada krećemo na drugačiji način, krovna Strategija, ova koju ćemo danas raspravljati i onda ispod toga će svatko imati mogućnost da donese svoje strategije na nivou općine, gradova, županija, itd., i to bi trebalo bit puno bolje od onoga što smo imali do sada, ja vjerujem da je to tako jer smo imali strategije koje se nisu raspravljali možda ni u Saboru, niti ti operativni programi, mislim da saborski zastupnici imaju mogućnosti da kažu što žele o svakom području. A što se tiče bezobraznog koštanja, evo, kolega Bačić je to spomenuo, a ja ću malo dodati i preciznije, znači ugovoreno 2012., 50 milijuna kuna savjetovanje tj. savjetnici za monetizaciju autocesta, za naše političke ... [[Govornik se ne razumije.]] iz druge strane. Od toga, 8 milijuna plaćeno i na Vladi odustalo se u 30 sekundi od projekta o kojima se govorilo 4 godine [[Upadica: Hvala.]] Tko je kriv za tih 8 milijuna kuna? [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] Što su oni to platili? izvolite odgovor.

Poštovani predsjedniče, rekli ste da bi bilo dobro da se ova Strategija donese u HS-u konsenzusom, svakako ona to i zaslužuje, međutim, oporba prigovara da je to skup dobrih želja u kojima se baš ne vidi kako i na koji način doći do tih ciljeva jer su previdjeli stranicu 144 gdje ima niz podzakonskih i drugih akata kojima se podupire provedba strateškog okvira ove Strategije. Moje je pitanje da li su resori već prišli izradi ovih akata u kojem evo, razumnom roku će to biti da se ne dogodi da se ne izvrši i taj dio strateškog planiranja, a evo, kao slučajno baš znam da je strategija demografske revitalizacije, demografske revitalizacije gotova ili je barem u završnoj fazi?

Točno, okvir za provedbu, praćenje i vrednovanje Nacionalne razvojne strategije je sastavni dio ovog dokumenta, on je u dodatku 2. On ne samo da podsjeća da ćemo redovito izvješćivati HS o dinamici provedbe, on govori i o uključenosti svih aktera u upravljanje ovim procesom, dakle od socijalnih partnera pa do drugih zainteresiranih, uključivši i saborske zastupnike koji jesu uključeni u Nacionalnu upravljački odbor Nacionalne razvojne strategije, tu je i predstavnik pozicije, tu je i predstavnik opozicije, oni imaju pravo sugerirati i sve ono što smatraju da je dobro. Ja se nadam da će dokument biti usvojen konsenzusom, ukoliko ima konkretnih ideja koje će zastupnici predložiti kao amandmane na ovaj dokument, mi ćemo ih vrlo temeljito razmotriti, a sektorske strategije, zahvaljujući vama, osobito o demografskoj revitalizaciji [[Upadica: Hvala vam.]] se neke već i rade. Kolega Štromar, izvolite. U svom govoru spomenuli ste da će se dosta smanjiti rokovi u pravosuđu od početka, do na kraju izricanja same kazne. Mislim da je to izuzeto bitno i treba se opet vratiti povjerenje u pravosuđe.

Točno je, ja sam uvodno govorio o učinkovitom i djelotvornom pravosuđu, osobito ambicijama za skraćivanje trajanja postupaka, ne mora to nužno biti kazneni postupci, mogu to biti i parnični postupci i trgovački, u svakom slučaju ono što, pred trgovačkim sudovima ono što je bitno, bitno je da se digne povjerenje, da se digne učinkovitost, neovisnost, nepristranost, da svako onaj tko pravnim putem želi ostvariti svoja prava, to ostvaruje u razumnom roku. Mi smo u godinama koje su iza nas znatno, ali zaista znatno, znatno smanjili predmete koji su imali zaista višegodišnje trajanje i ti zaostaci danas više nisu onakvi kakvi su bili primjerice, prije 10-tak godina u vrijeme zaključivanja pristupnih pregovora o članstvu u EU, no još uvijek je tu puno prostora i za učinkovitije pravosuđe, a i za dizanje stupnja povjerenja u naš sustav, uključivši i borbu protiv korupcije. U samoj strategiji vrlo jasno su naznačeni razvojni smjerovi, isto tako i strateški ciljevi. Ono što mene posebno je oduševilo, dakle to su pokazatelji uspješnosti koji su navedeni i upravo oni, a to nas je naučila i EU i korištenje fondova EU gdje se jasno vidi čime i gdje težimo i što želimo postići. Pa kad se govori i o gospodarstvu i poljoprivredi onda se vidi što se želi postići i u tim segmentima i onda nikako ne stoje ove kvalifikacije nekih kolega koji kažu da se nije navelo što se želi postići. Na kraju krajeva svi ćemo to moći i kontrolirati i ukazivati na godišnjoj razini. Drago mi je da ste vi zadovoljni sa sadržajem ovoga dokumenta, osobito sa pokazateljima, referirate se na apsorpciju europskih sredstava. Ja ću spomenuti da smo mi do sada iz financijske perspektive koja se i dalje može trošiti u '21., '22. i '23. ukupno ugovorili vrijednost projekata od 113,07%, dakle nadugovorili smo, to je uobičajena praksa koja se radi, 12,13 milijardi EUR-a isplaćeno je za sada 5 milijardi EUR-a, to je 38 milijardi kuna odnosno 46% dodijeljenih sredstava, a ovjereno ih je čak 4,39 milijardi.

Prvi je na redu kolega Grmoja, izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče vlade, ova strategija ima 153 stranice i ona je borbi protiv korupcije posvetila pola stranice, ali mene to ne čudi s obzirom na izjave kakve ste jučer davali gdje pokušaj političkog podmićivanja nazivate grubom političkom pogreškom, očito ne shvaćajući o čemu se tu zapravo radi. I vama na čelu nema etikete da ste korumpiran čovjek, ali mogla bi slobodno stajati etiketa da ste podržavatelj ili održavatelj korupcije ili rehabilitator korupcije.

Kada ćete se konačno [[Upadica: Hvala vam]] suprotstaviti korupciji? Meni se čini da ni vi, a i neki drugi koji su jutros govorili u tzv. slobodnim govorima, slabo dešifriraju poruke koje sam ja poslao jučer, malo bolje poslušajte izjave, pa ćete onda shvatiti o čemu se radi. Što se tiče vaše teze o etiketama. Vidite ja sam imao prigodu u svojoj političkoj karijeri razgovarati sa vama, dakle predstavnicima MOST-a kada smo dogovarali koaliciju, tad nije bilo ovoga gospodina iz Oroslavja koji slučajno snima baš samo HDZ-ovog zastupnika, s ostalima razgovara, ali ne s ovim razgovara tako da ga navodi. I ono što je meni ostalo od vas i vašega predsjednika stranke je tzv. teza o tome da vam se da vertikala. Sjećate se formulacije o vertikali? E vertikale su bitne, to je taj tzv. načelni i principijelni MOST pun integriteta koji bi ipak htio [[Upadica: Hvala vam]] svoju vertikalu u nekom sektoru, pa će onda rješavat [[Upadica: Hvala lijepa]] što se njega tiče. Poštovani predsjedniče vlade, hvala vam što ste nas pohvalili i zapravo priznali koliko smo bili iskusni i znali s kim imamo posla. Želimo vertikalu da ovi vaši razbojnici, trgovci i ostali ne pljačkaju. Kolega Grmoja, molim vas da birate riječi jer su neprimjerene, to nije govor kakav trebamo koristiti u HS, tim više što nema nikakvih tu presuda, nego se radi tek o jednom slučaju za koji ćemo vidjeti kako će završiti, a onda ćemo vidjeti ko je razbojnik, kriminalac itd., dakle molim vas da biramo riječi, ovo je HS.

To su ljudi koji su imali aferu Grizlija ako se sjećamo u kojem su mogli naručiti optužnicu, emisiju, imali su svoje načine ponašanja, sastanke s ministrima, tarife itd. i oni nas nazivaju razbojnicima, kriminalcima i govore da smo mi svi takvi, a da su oni čistunci nekakvi koji nikada nisu ništa zgriješili [[Upadica: Hvala lijepa kolega Borić]] Zbog toga opomena Grmoji. Ja sam opomenuo zastupnika i smatrao sam i rekao da je taj rječnik neprimjeren, dakle ostajem kod toga i takve stvari ću uvijek opominjati jer smatram da su neprimjerene i nekorektne. Kolega Petrov, izvolite. Ovo čak ne bih mogao, samo se javljam za riječ i molim aplauz jedan za obranu iz prostora za našega predsjednika vlade od strane uvijek dežurnog g. zastupnika Borića. Kolega Petrov, vi dobivate opomenu jer ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika, ne znam što ste željeli reći, izneseni su isto tako određeni stavovi na koje zastupnik ima pravo i ukazao je na nešto što on smatra da nije primjereno i u redu tako da molim vas da budete oprezni kada optužujete druge. Sada je na redu kolegica Marina Opačak Bilić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ja vam moram pokazati ovu kartu sa 23 stranice nacionalne strategije slika 14 koja bode u oči, iz koje je jasno vidljivo kako istok Hrvatske je područje koje zaostaje u razvoju. Zašto je Slavonija na karti za nacionalnu strategiju i nakon 30 godina još uvijek obojena crvenom bojom siromaštava kada svih 30 godina regionalnu politiku vodi HDZ u svim slavonskim županijama?

Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Opačak Bilić, ja vjerujem da ćete vi pokazivati malo više agilnosti i zainteresiranosti neko neki drugi dosadašnji zastupnici iz 4. i 5. izborne jedinice od strane SDP-a i da ćete dolaziti kad to epidemiološke prilike dopuste na sastanke savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Mislim da ćete vam to biti korisno. Onda ćete vidjeti tamo točno dinamiku ulaganja kroz politiku kohezijsku regionalnoga razvoja, poljoprivrednu, svih mogućih sektora u odnosu na prije. Pa ćete vi kao zastupnica iz jedne od ove dvije izborne jedinice vidjeti koliko je naša Vlada učinila da se upravo ove jasno u strategiji identificirane točke koje karakteriziraju Slavoniju kao dio Hrvatske gdje postoji siromaštvo, gdje postoje posljedice agresije na RH, gdje postoji problem demografske revitalizacije, gdje postoji problem iseljavanja upravo moraju staviti na visoko listu prioriteta kako bi se to promijenilo. To je cilj naše politike bio u prvom mandatu, a i jasno se [[Upadica: Hvala vam.]] želi u ovoj strategiji. Poštovani premijeru u strategiji se digitalizacija spominje u gotovo svim prioritetnim područjima kroz primjenu IT tehnologija i na jednom mjestu se spominje da će se ulagati puno novaca u informatičko-komunikacijsku infrastrukturu, međutim o razvoju IT sektora se ništa ne govori. IT je još uvijek brzo rastuća industrija i bitno je da se zna koji se smjer razvoja IT industrije namjerava podržati i to iz minimalno 3 razloga. Prvo da se naše kompanije mogu pripremiti za tranziciju i eventualno restrukturiranje, drugo da se strane kompanije koje misle ulagati u Hrvatsku mogu pripremiti i ta ulaganja ostvariti kroz svoje ovoga strategije i treće da se i mi pripremimo kroz obrazovni sustav da bismo imali potrebne kadrove. Znam da će se IT spominjati i u nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali opet samo u primjeni.

Dakle, vidjeli smo iskorake koji do sada nisu bili poznati. U krajnjoj liniji i nagrade koje su dobili u proteklo vrijeme to potvrđuju. Mi smo naravno uz opći trend digitalizacije tranzicije društva dobro ste rekli u instrumentu EU Iduće generacije, zelena i digitalna transformacija su 37 i 20% projekata odnosno reformi koje moraju imati na stranicama otprilike 120, 121, 122 smo detaljno govorili što želimo za digitalnu transformaciju i tranziciju u gospodarstvu, a sektorske strategije radit će međuresorno pod vodstvom središnjeg državnog ureda. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi premijeru Plenkoviću u vašem uvodnom govoru o nacionalnoj strategiji vi kada govorite o kulturi vi ste upotrijebili doslovno 3 riječi. Vi kada govorite o ciljevima vi kažete promicanje hrvatske kulture. U tekstiču koji je jedva stranicu u nacionalnoj strategiji o kulturi nema gotovo ništa. Potpuno zanemaruje pitanje razvoja kulturnog sektora, institucionalnih inovacija, uključivanja, dostupnosti i pristupa kulturi kao i demokratizaciji kulture.

Ja bi volio što ste vi to alternativno predložili pa da onda eventualno komentiramo vaše tekstove, vaše ideje, vaše inicijative, vaše podloge, vaše komentare. Ja bih recimo da sam na vašem mjestu, a vi dolazite iz kulture bio zadovoljan što se riječ kultura spominje u viziji. Nije to smiješno, to je činjenica, mogla se i ne spomenut. Možda bi to bilo gore. Što se tiče kulturne i kreativne industrije ona čini oko 3% hrvatskog BDP-a, oni su dio strateškog cilja 1. Konkurentno-inovativno gospodarstvo posvećeno kulturi i medijima. Ne može dokument koji obuhvaća sve imati o jednom području 10, 15, 20 [[Upadica: Hvala vam.]] ili 30 strana. To u ovakvim dokumentima jednostavno nije realno. Hvala. Zahvaljujem se. Moram reći da mi je danas zaista žao svakog premijera, ministra ili bilokoje stručne osobe koja ovdje mora danas braniti ovaj dokument jer mi je potpuno jasno da ste svjesni svi koji jeste ovdje, da ste svjesni da je ovo nekvalitetan dokument i da se u njemu prepliću proturječnosti, bedastoće koje su predstavljale nečiji tok ja bi rekla ne svijesti nego nesvijesti jer na npr. pišete u istom pasosu da ćete smanjiti prisutnost države u gospodarstvu ali istovremeno ćete njegov razvoj temeljiti na javnim investicijama. Pišete da ćete istovremeno porezni sustav učiniti jednostavnijim ali i pravednijim, da ćemo biti predvodnici u zelenom gospodarstvu ali ste kao indikator za smanjenje emisija si zadali 10% manje od onoga što je europski cilj [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Dakle, molim vas objasnite nam kako je ovo dobar dokument? Benčić, zastupnice Benčić malo manje podržavate ovaj dokument nego vaš kolega Tomašević. On je rekao da je zadovoljan sa dokumentom. Vi u njemu nalazite, citiram „bedastoće“ Vi koja je tzv. miks između GONG-a i DORH-a, vidim da ste išli korak dalje, sad ste se uključili u ovaj klub tzv. prijavitelja bilo DORH-u, bilo Povjerenstvu za sukob interesa, ja vam na tome čestitam, takav vam je ton, takav vam je stil, takva je vaša asertivnost pa ako hoćete i ova ekspresija za govornicom ali to je vaš stil, siguran sam da ćete dobiti veliku potporu za upravo takav pristup. Ovaj dokument je vrlo kvalitetan dokument, dokument kojeg s ponosom predstavljamo, dokument koji se radio na temelju stručnog inputa, resornog inputa, na temelju javnih savjetovanja, a vi bi ste radi vašeg integriteta i dostojanstva trebali malo manje podcjenjivački nastupati ... [[Govornik se ne razumije.]] alternativa „ne čujem, ne vidim“ bez obzira koji font predstavite, mi ćemo pročitati. Kolega Kuzmanić, izvolite. Uvaženi g. Plenkoviću, naime implementacija svake strategije u svojim ciljevima morala bi imati ciljeve koji su jasni, realni, mjerljivi, vremenski definirani, što je najbitnije ostvariti. S druge strane, pisana je u okolnostima koje su drugačije nego one okolnosti koje su sada.

Ako ja dobro razumijem, vi govorite o procesu privatizacije, aktivacije državne imovine, taj proces traje, traje 30 g., traje u transformaciji iz jednoga sustava dogovorne ekonomije u sustav tržišnoga gospodarstva, daleko od toga da je proces privatizacije bio briljantan, perfektan, da je sve napravljeno kako je trebalo biti i mislim da to je svakome jasno no ono što mi radimo, što ova Vlada radi, vrlo jasno ima strategiju da iz ruku ili vlasništva države, želi aktivirati, prodati onu imovinu koju jednostavno nema smisla da država ima, jedan veliki broj društva u kojoj sudjeluju država ili različitih aktera u okviru države je toliko mali da je besmisleno da bude vlasnik i s tim ćemo procesom nastaviti, sve što radimo je i transparentno i u interesu države i proračuna ako želite a nije to jedini način kako se puni proračun, mi dapače, [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] rasterećujemo i gospodarstvo i građane godinama već. Predsjedniče Vlade, neću vam postaviti pitanje jer vi na moja pitanja ionako ne odgovarate. U replici ću vas upozoriti da bi Nacionalna razvojna strategija morala imati određeni konsenzus. Ono na što se u njoj obvezujemo, mora biti naš zajednički cilj jer provedba nadilazi mandat jedne Vlade. Ovo što ste danas predstavili, nije nacionalna već HDZ-ova strategija u čijem je oblikovanju marginalizirana čak i uloga Hrvatskog sabora i to nakon 2 g. vaše pripreme. Hrvatska već desetljećima vapi za reformama a upravo provođenje ključnih reforma, ova strategija bolno ignorira. Na nekoliko mjesta pričate o ravnomjernom regionalnom razvoju a nismo u stanju transformirati Hrvatsku u nekoliko smisleno povezanih regija umjesto 20 nepotrebni županija.

Izvolite, predsjedniče Vlade. Ja u biti nisam čuo pitanje, čuo sam komentar tra gu niza istupa danas koji imaju za cilj podcijeniti ovaj dokument, to nije nikakva HDZ-ova strategija, to je nacionalna razvojna strategija, Vlada koju predvodi HDZ, bilo ova kad se počeo raditi ovaj dokument ili ova danas, nije jednostranačka Vlada, u njoj su članovi parlamentarne većine, oni su s ovim dokumentom upoznati, upoznati su socijalni partneri, bilo da su to sindikati, bilo da su poslodavci, upoznati su čelnici jedinica lokalne i područne samouprave, upoznata je HNB, upoznat je i Hrvatski sabor. To što vi možda osobno niste bili među onim zastupnicima koji su bili dio upravljačkog odbora pa ne znate da je primjerice zastupnik Lerotić iz IDS-a koji nije parlamentarna većina, sudjelovao u dokumentu koji je usvojio odnosno u sastanku koji je usvojio ovaj dokument prije Vlade, to je vaš problem.

Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, nameće mi se pitanje nakon iščitavanja ove strategije ali i nakon vaših uvodnih riječi da je možda cilj ove strategije samo zadovoljiti formu prema Bruxellesu da u razdoblju do 2027. možemo povlačiti novce iz europskih fondova. Dakle, ako je tako onda to možemo shvatiti, ali ako je cilj ove strategije upravo ono što pokušavate cijelo vrijeme nametnuti, a spomenut ću da je ova strategija više milijuna EUR-a težak projekt spominjete da je cilj ovog projekta duboko, inovativno i kvalitetno promisliti budućnost Hrvatske i k tome motivirati dionike, ponajprije poslovnu zajednicu onda je rezultat ovakvog projekta po mom mišljenju promašaj. Naravno ne želite da se uspoređujemo sa drugim zemljama. No, međutim zanima me vjerujete li uistinu da je pristupom koji prakticirate od kada ste na čelu hrvatske Vlade moguće izvući 90% primjerice [[Upadica: Hvala lijepo.]] sredstava da bismo postigli [[Upadica: Hvala lijepa.]] ovu razvijenost.

Jeste vi htjeli reći da dokument koji je šireg karaktera od nacionalnog plana oporavka i otpornosti ili partnerskoga sporazuma ili operativnih programa u biti je nekakva forma koja je eto napravljena tek tako da se povuku sredstva iz EU. Pa s obzirom na vaš ovaj raniji background vi biste trebali znati da to nije nužno povezano. Mi smo u vrijeme SDP-ove vlade koristili europska sredstva sa ne baš dobrim, učinkovitim putem bez takvog dokumenta. Ideja je bila da imamo široki konsenzus i da upravo ovakav dokument i sve ono što ćemo raditi u praksi [[Upadica: Hvala vam.]] dovede do gospodarskog razvoja većeg nego što je sada. Hvala lijepo. Predsjedniče Vlade zahvaljujem vam se, nema više replika. Ne, ne, ta replika ide kolegici odnosno ministrici Tramišak. Tako da molim samo da obrišemo govornicu kako bi ministrica mogla doći.

Izvolite kolegice Petir. Hvala vam lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice Sisačko-moslavačka županija teško je stradala u Domovinskom ratu, nedavno nas je zadesio i razoran potres, Vlada RH planirala je u svom programu rada posebno posvetiti pažnju područjima koja nisu dovoljno razvijena, a koja bilježe loše populacijske indikatore. Među tim područjima je i Banovina. Vi ste u ovoj strategiji naveli kao jedan od temeljnih stupova ravnomjeran regionalan razvoj. Kroz projekt Banovina ali i druge projekte planirali ste 2 milijarde kuna. Obzirom na ove najnovije događaje bojim se da ta sredstva neće biti dovoljna pa me zanima da li kroz ovu strategiju možemo očekivati i korištenje nekih drugih financijskih izvora kako bi pomogli i Banovini ali i drugim slabo razvijenim područjima.

Dakle, projekt Slavonija, Baranja i Srijem koji je započela Vlada prije nekih 3 do 4 godine svojim procesom pokazao je nužnost da se slični programi pokrenu i za druge potpomognute dijelove Hrvatske. Znači sve one dijelove Hrvatske koji zaostaju za nacionalnim prosjekom i prosjekom EU. Projekt Banovina, Lika, Dalmatinska zagora i Gorski kotar točno je da je predviđen i programom Vlade za razdoblje do 2024. godine, a sada i nakon razornog potresa u razmišljanjima smo i projekt Banovina izdvojiti kao jedan zaseban dio i zaseban projekt kako bi na jedan kvalitetniji, sustavniji način pristupili i demografskoj obnovi i revitalizaciji, ali i kompletnoj društvenoj i gospodarskoj obnovi i revitalizaciji i regeneraciji tog područja. Završili smo s replikama. Sada ću pozvati izvjestitelja odbora želi li uzeti riječ? Ako ne onda ćemo prijeći na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče sabora. Kolegice i kolege, kao što rekoh temeljno pitanje svakog društva je tj. svake razumne politike za što je definitivno potreban široki konsenzus stoga sama priprema ove strategije i sama strategija ne nuđa, kako zapravo stvoriti bolje hrvatsko društvo koje je prosperitetno, demokratsko, solidarno, sigurno i dobro upravljano, ima nisku razinu korupcije. To je trebala biti i osnovna vizija ove nacionalne razvojne strategije. Najveći problem je što sadržaj ove strategije i dalje ne nudi jasnu sliku što su to ključni prioriteti Hrvatske i gdje doista vidimo Hrvatsku za idućih 10 godina. Znači, dojam može biti ona stara izreka da se od šume ne vidi stablo. U ovom pokušaju da se u strategiji ponudi sve ono u smislu onog što EU definira kroz svoje ključne prioritete izgubilo se nešto ključno, a to su jasno, nedvosmisleno određeni prioriteti RH u idućih 10 godina. Strateški ciljevi nacionalne razvojne strategije trebali bi počivati na svega par, ne više od 4 jasno definirana ključna cilja ili pretpostavke koje se prije svega vode nacionalnim interesima, a tek nakon toga da budu harmonizirani i reći ću interesima ili proklamiranim politikama EU. Sukladno time strategija bi trebala počivati na paralelnim reformama i manjem broju prioriteta koji bi trebali definirati prije svega po njihovoj važnosti i biti tako gradirani, a isto tako i horizontalno povezani sa svim razvojnim smjerovima. Nacionalna razvojna strategija ne adresira ključne političko-ekonomske probleme s kojom je suočena država i javni sektor, a to je netransparentnost, ekstrektivne institucije, korupcija, klijentelizam i ortački kapitalizam što su i temeljni razlozi hrvatskog zaostajanja za zemljama Srednje i Istočne Europe, a isto tako i ne naglašava važnost stvaranja kvalitetnih životnih uvjeta koji se prije svega temelje na jednom dobrom dokumentu, a to je klimatska neutralnost do 2050.g. Sama je Nacionalna razvojna strategija i obilježje ortačkog ili korni kapitalizma jer je bezobrazno skupa i rađena je još jedanput ću naglasiti na sasvim ne transparentan način. Osim problema, a to su definirani ciljevi ona ih prepoznaje 23, neki su samo opisni, a nažalost za većinu se iznose samo njihove konačne ciljne vrijednosti za 2030.g. Nije objašnjeno kako su određene ciljane veličine, a isto tako nije ni objašnjen kako je određen međusobni odnos između ciljeva. Priprema ove nove Nacionalne razvojne strategije bila je i prilika za zagovaranje jednog novog zajedničkog temelja, platforme novog društvenog ugovora koji počiva na konstruktivnom dijalogu između svih dionika društva. Hrvatskoj su sada potrebni novi razvojni ciljevi koji će voditi naše društvo kroz sljedeće desetljeće. Ona je ujedno trebala biti i polazišna točka za stvaranje nove zajedničke vizije i novog društvenog konsenzusa o tome što želimo za sebe te kojim promjenama i ulaganjima to možemo ostvariti. To se nažalost nije ostvarilo, a od razloga možemo izdvojiti i istaknuti, drago mi je da je ovdje i ministar Ćorić koji je predavač bio na Ekonomskom fakultetu pa mogu baš vama reći da je nažalost cijela strategija puna osnovnih grešaka po ekonomskom zaključivanju, dakle imamo Novo izdanje možemo govoriti o greški poopćavanja, o greški subjektivnosti i prevelikom vođenju postulatu cetris paribus. Drugo, cijeli proces oko strategije i same njezine izrade kasni, osobito zbog činjenice da izradu i usvajanje strategije treba paralelno raditi i pratiti rad na ključnim dokumentima za apsorpciju eu sredstava kako iz ESI fondova, tako iz programa Next Generation. Treća velika primjedba je sam proces izrade što je većina saborskih klubova i saborskih zastupnika i zastupnica danas spominjala, a to je da je proces izrade bio poprilično netransparentan, izrazito skup, dakle ne znamo tko stvarno stoji iza izrade. Ovdje ne govorim o dokumentu Nacionalne razvojne strategije nego pripremnim analitičkim studijama s kojim je ugovoren ugovor i savjetovanje sa Svjetskom bankom, zato jer ima puno kontradiktornih informacija tko su stvarni izrađivači na izradi studije. E sada da hoćemo biti malo populistički iako pokušavam izbjeći, pa ću izbjeći, sami ćete izračunati koliko stoji 140 stranica ovog dokumenta koliko je to kuna i što je zapravo bi bilo iz tog. Isto tako podsjetit ću vas sve da je u zadnjim danima, bolje rečeno zadnjim satima, finalizacije strategije sudjelovao sam premijer i njegov ured. Meni to liči na čistu improvizaciju i intervenciju kako bi se u javnosti ponudilo bilo što, bilo kakvo obrazloženje zašto kasni izradi Nacionalne razvojne strategije. U svakom slučaju svima bi zanimljivo bilo vidjeti kome i kako Svjetska banka, a mislim da to ajmo reći ćemo onako jednu izjavu, porezni obveznici imaju pravo znati, kome je delegirala poslove i koliko je platila za izradu pojedinih dijelova strategije. Znamo tko je napravio strategiju, ali zanima nas tko je radio podlogu za strategiju jel bi javnost trebala ako želimo izbjeći onu najveću primjedbu koju RH ima, a to je da su naše institucije restriktivne i koruptivne, trebalo bi znati kako se novac troši i zašto je bio taj cijeli proces izrade strategije netransparentan. Izbjeglo se i načelo partnerstva u izradi programskih dokumenta, znači osim organiziranih inicijalnih što je vidljivo u razgovoru u okviru partnerskih skupina finalni proces izrade odvijao se bez prisustva predstavnika partnerskog vijeća ili partnerskih skupina iz javnog gospodarskog i drugih područja života. A onda ono što me najviše ono „cinično“ veseli, da je cijela strategija puna ispraznih rečenica i najbliže rečeno čudnih tvrdnji, evo ja ću izdvojiti jednu, kome se da nek me pažljivo sluša. Pametnim upravljanjem resursima učinkovitijim povezivanjem mobilnošću, razvojem komunalne, poduzetničke, prometne i socijalne infrastrukture i njima pripadajućih usluga te razvojem koncepta pametnih sela i poticanjem razvoja lokalnog gospodarstva smanjit će se depopulacijski procesi te potaknuti društveno-gospodarski razvoj potpomognutih brdsko-planinskih područja“, stranica 111. Mogu se sam pitati što je to, jel to neka briselska rečenica ili nešto slično? Nadalje, ono što bi svakog trebalo zabrinjavati to je zapravo prognoza potpuno neambicioznog, gotovo kukavički definiranog prosječnog gospodarskog rasta do 2030.g., dakle u projekciji od 3% Podloge su govorile i 4% i 5% i 2% no međutim autori Nacionalne razvojne strategije, ne znam zašto, upravo su uzeli stopu rasta od 3% kao da bi se dostigli ciljevi konvergencije dohotka do razine 75% prosjeka EU. Svaki ekonomista, svaki možda čak ono učenik Srednje ekonomske škole u3., 4. Razredu bi shvatio da to nije ostvarivo. Zašto? Zato jer su u određenom razdoblju komparirane zemlje tada EU 28 sada EU 27 bilježile veći gospodarski rast, a bez snažnog zaokreta ili proklamiranih ciljeva u ovoj ekonomskoj strategiji ili ekonomskoj politici, dakle teško ćemo mi dostić 75% prosjeka EU-a, već po mom mišljenju će se nažalost naše razvojne razlike i povećati. Što to znači? To znači da ako ne poboljšamo svoj potencijal, neku granicu proizvodi i mogućnosti održivog rasta, znači koja bi trebala uključiti puno širu komponentu nego što je uključena na ovoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji, teško da ćemo mi dostić razinu dakle gospodarskog razvoja kakvu imaju naše susjedne zemlje u Srednjoistočnoj Europi. Dakle npr. ako bi naše gospodarstvo raslo stopom od 3% kako je zabilježeno dakle u razdoblju od 2015. do 2017., dakle pričam prije covida, Hrvatskoj bi trebalo zapravo znate koliko, čitava dekada ili čitavo desetljeće da dosegne trenutni standard Slovenije. Dakle ono što Slovenija ima danas mi bi bili na 20282029. Nego šta će se dogoditi? Nastavljam kroz završnu riječ. Slijedeći Klub nacionalnih manjina i govorit će poštovani zastupnik Veljko Kajtazi, izvolite.

Pozdravljam prijedlog Nacionalne razvojne strategije 2030. koji danas branite u HS, te se nadam što bržem usvajanju kako bi što prije krenuli ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Ono što je potrebno reći, u čemu smo vjerujem svi suglasni, ne možemo biti zadovoljni sa analizom postojećeg stanja, te ne možemo biti zadovoljni projekcijom za 2030.g. koja nije tako daleko kako bi na prvom moglo učiniti. Izražavam zabrinutost jer nas je na početku ovog desetljeća na koje se strategija odnosi, a nakon nekoliko ekonomskih uspješnih godina, paralizirala kriza vezana uz koronuvirus, a zatim dva razarajuća potresa. U nadi da ćemo iz ovoga izaći jači i otporniji, posebno važno postaje i cilj jednakih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve što strategija prepoznaje jer upravo kvaliteta života i jednak pristup obrazovanju, zdravstvenom sustavu, tržištu rada, mora bit naš zajednički i krajnji cilj. Kao zastupnik romske nacionalne manjine moram istaknuti da je svima institucijama koje će provoditi aktivnosti koje su dio strateškog planiranja važnost dati da je među tim dokumentima i Nacionalni plan za uključivanje Roma za tekuće razdoblje. Govorim to kako su nositelji vlada odnosno Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao tehničko, a ne klasično izvršno tijelo sa velikim ovlastima kao ministarstvo. Dakle, bitno je reći da se takva specifičnost ne smije zloupotrebljavati na način sve probleme Roma rješava jedan vladin ured. Naravno, oni jesu glavni koordinatori, međutim svaki državni ured, svako ministarstvo, svaki deo sustava mora preuzeti svoj dio odgovornosti za provedbu jer neće bit ostvarenja osnovnog cilja strategije ukoliko svi zajedno ne budemo djelovali u smjeru uključivog i društva jednakih mogućnosti za sve. I još jedna bitna stvar. To ne znači da kao mi, kao što mi je jedan gradonačelnik rekao, kako svima tako i njima. Upravo zato što imamo posebne strategije za Rome, za oboljele od raka, za branitelje, za ravnopravnost spolova, mi kao država, kao socijalna država, detektiramo da jednakosti nema i da je za postizanje veće jednakosti potrebno provoditi posebne mjere, posebne aktivnosti, da za to netko mora bit zadužen, odgovoran. Posebno je važno da ta odgovornost ne bude na jednoj osobi, jednom tijelu jer kad bi tako razmišljali onda nam sustav socijalne zaštite, sustav bilo koje vrste na nacionalnoj razini ne bi trebalo i svi bi mogli brinuti sami za sebe. To je posebno važno kad govorimo o obrazovanju, a primjer iz povijesti drugih zemalja pokazuje da je pozitivna diskriminacija dobra stvar, ne samo da ona otvara nekom sa manje sreće mogućnosti koji nije imao već i zato što uključivo društvo donosi i više profita, poticanje, kreativnije okruženje, a to je privatni sektor davno prepoznao, posebno globalne tvrtke. Samorazumljivo je da takva praksa treba postojati u svakom aspektu društva, te da ignoriranjem problema je nešto što je skuplje od njegovog rješavanja. U tom smislu i strategija govori da je povećavanje ljudskog kapitala kroz obrazovanje i poticanje, uključivanje neaktivnog stanovništva na tržište rada nužan preduvjet za pojačavanje produktivnosti. Proračuni koji pokazuju da ćemo 2030.g. biti na 75% prosjeka EU, kad govorimo o razini životnog standarda ne bi trebao bit cilj s kojim se moramo zadovoljiti. U tome svakako mogu pomoći ne samo Romi kao najmlađi dio našeg društva u naponu radne snage koji nije usmjeren i iskorišten, posebno u sektoru proizvodnje orijentalne na izvoz, a takvih primjera doprinosa romske zajednice imamo od brodogradilišta u Istri do recimo Technicsa danas kao najuspješnije tvrtke iz Međimurja. Uvijek mi je drago čuti priče o inkluzivnosti, a posebno one koje su obostrano korisne pojedincu i zajednici. Istraživanje koje je nedavno koordinirao već spomenuti Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u rezultatima se navodi da samostalno zaposlenih osoba vrlo je malo, ni 7% Mali broj osoba izjavljuje da ima privremeni posao ili da radi sezonske poslove. Najveći broj izjavljuje da radi povremene poslove, te takav oblik rada je najrasprostraniji oblik rada Roma u RH. Samo 39,3% osoba koje stalno, privremeno, sezonski ili povremeno radi potpisalo je i pisani Ugovor o radu, što znači da imaju ili su imali radnopravni status zaposlene osobe. Ako promatramo ukupni uzrok punoljetnih osoba do 65.g. starosti to iznosi 16.4% Njima možemo priključiti osobe koje su ponekad potpisivali ugovor o radu sa poslodavcem te zaključiti da manje od 19% punoljetnih Roma uopće ima iskustva radnopravnog zaposlene osobe. To je važno i u kontekstu nekontroliranih migracija i činjenica da u RH pa tako i EU, uvozimo desetke tisuća radnika. U zadnje vrijeme sve je više sa Dalekog istoka koji ne poznaju naš jezik, kulturu i običaj dok istovremeno ne činimo dovoljno da naše potencijalne, naše državljane uključimo na tržište rada. Uključivanje Roma u obrazovne i radne procese i firmi ... [[Govornik se ne razumije.]] situacija i s jedne strane smanjimo neproduktivne rashode države a s druge strane postižemo bolju ekonomsku sliku bez upliva stranih radnika koji novac primarno troše u zemljama iz kojih dolaze. Ja naravno nisam prvi koji je to primijetio ali takvu informaciju moramo ponavljati te očekujem i od Vlade i od Ureda za ljudska prava pa i od gospodarskih i obrtničkih komora zajedno sa pučkim ali i visokim učilištima, iskorake u tom smjeru. Ovu strategiju između ostalog podržavam jer navodi kako će jedan od najvećih izazova nadolazećeg desetljeća biti savladavanje pasivnosti i rizika od siromaštva, obeshrabrenih na tržištu rada i starijih osoba a ujedno i činjenicu da će se problemi nedostatka radne snage ponovno pojaviti u budućnosti iznova snažno naglasiti nedovoljnu iskorištenost potencijala vlastitog radnog sposobnog stanovništva. Ne smijemo biti pasivni na ovakve ocjene jer je upravo to jedan od glavnih razloga nezadovoljstva naših građana. Posljednji potres nam je skrenuo pozornost na Sisačko-moslavačku županiju kao primjer velike regionalne nejednakosti na što su ljudi iz cijele države solidarno reagirali. Upravo zato i država javnim politikama te razlike na raznim grafovima ravnati koliko je god moguće. Ono što također očekujem je da se područje naseljeno manjinama a posebno romskom nacionalnom manjinom u smislu 4. strateške odrednice, ravnomjernog regionalnog razvoja prepoznaju kao područje sa razvojnim posebnostima u kojima je potreban veći udio aktivnosti središnje države kako bi se stvari pokrenule s mrtve točke. Jako mi je žao da je ta nejednakost gotovo jednaka u visokom razvijenim krajevima kao i onim siromašnijim jer Romi jednako loše žive u Istarskoj i u Međimurskoj županiji kao i oni u Slavoniji, naprotiv, nekad imamo primjere da Romi bolje žive na potpomognutim područjima, konkretno u Belom Manastiru ili Belišću nego u Čakovcu, što je jedna tužna posljedica koja je duboko ukorijenjena i u ponašanju jedinica lokalne samouprave. Pored toga da se mora ulagati u obrazovanje, posebno cjeloživotnom obrazovanju, ne smijemo više upadat u zamku neformalnog obrazovanja, radionica i seminara koji su važni, daju temelj mnogočemu ali na tržištu rada ne vrijedi ništa. s druge strane, isto tako, ne možemo zanemariti potrebu da se mijenja stanje ... [[Govornik se ne razumije.]] programima, investicijama, u infrastrukturi, u područjima naseljenih ugroženim skupinama jer je život u takvom okruženju jedan od glavnih prepreka boljih integracija ali i interakcija stanovništva. Koliko vas je ušlo u romsko kućanstvo ili u romsku kuću? Drago mi je da strategija prepoznaje i utjecaj medija te poziva na ... [[Govornik se ne razumije.]] novinarstva i medije zajednice na čemu također radimo i što je važan preduvjet integraciji i obostranog informiranja između različitih društvenih skupina jer kao što često govorimo, nepoznavanje inicira sukobe. Vrijednosna pitanja i subjektivan osjećaj slobode i prihvaćenosti je u tom smislu važan aspekt ekonomskog napretka, o tome je važna i uloga pravosuđa, njegovoj brzini i dosljednoj provedbi antidiskriminacijskih povezanih politika što još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Rezime ove nacionalne strategije koja bi trebala idućih 10 g. pokazivati u kojem smjeru ide Hrvatska, koja određuje smjer Hrvatske u idućih 10 g. je slijedeća. Vlada još uvijek živi u ekonomskoj prošlosti niti ekonomsku prošlost ne zna dobro analizirati, nema u tom strateškom dokumentu niti jedne konkretne mjere, ima samo 1000 želja. Osim toga, nema rješenja za naše najveće izazove.

Zbog čega ovu paučinu, ovu maglu, liste lijepih želja nije mogla puno kvalitetnije napisati skupina hrvatskih stručnjaka koja sigurno bolje zna o kakvom se stanju nalazi naša država, što našoj državi treba, s kojim izazovima se mi trebamo suočiti da možemo krenuti prema jednoj boljoj budućnosti? Zbog čega smo paučinu trebali platiti 32 milijuna kuna? Da se naš predsjednik Vlade može pohvaliti da ju je napisala Svjetska banka. Pa ja mislim da treba čestita onima koji su uspjeli napisati ovakav dokument i naplatiti ga 32 milijuna kuna, oni su sposobni. Pa ta ekipa iz Svjetske banke, oni su sposobni ako mogu napisat ovakvo ne što i nekome uvalit i za to dobit 32 milijuna kuna. Moj jedini problem je to što smo mi platili, mi smo ispali budale za tih 32 milijuna kuna. Zašto Vlada živi u ekonomskoj prošlosti, pa ne možete u ovoj strategiji, ne vidite da je uopće prošla godina dana u nekakvim posebnim okolnostima zbog korona epidemije, vrijeme kao da je stalo. Mi smo mogli čuti predsjednika Vlade koji optužuje neke druge da žive u zimskom snu. Meni se čini da cijela Vlada živi u zimskom snu ako ona potvrđuje da je prijedlog ovakve strategije u kojoj gotovo pa nema spomena o tome. Strahovito se je promijenila ekonomska situacija u našoj državi u zadnjih godinu dana, a koliko se promijenila u godini dana toliko će se promijeniti u još idućih godinu dana. A oni prave strategiju na način da tih godinu dana nema, eto ne znam cijepit će se ljudi, nastavit će se to kako je bilo prije i dobro. Mislim, mi se danas nalazimo u jednom vrlo neuobičajenom trenutku, mi trebamo donijeti strategiju ili Vlada pokušava donijeti strategiju na idućih deset godina, Vlada ne zna niti hoće li sutra otvoriti kafiće. Ok, treba donijeti strategiju na idućih deset godina, mi trebamo imati određen plan, ali taj plan treba sadržavati određene konkretne mjere, treba sadržavati parametre po kojima će se mjeriti koliko smo uspješni u ostvarivanju ove strategije idućih deset godina, pa nema ni toga. Ok, trebali bismo barem biti donekle objektivni po pitanju naše prošlosti, po pitanju ekonomskih analiza koje je Hrvatska prošla, pa ni po tome nismo objektivni. Spominje se hvalospjev samoj Vladi oko rasta BDP-a, a zna se da je BDP narastao za 5% od kad su svojom pasivnom i lošom politikom otjerali ljude van iz države koji su im onda uplaćivali nazad ta sredstva. I to je sva mudrost ove Vlade u zadnje tri, četiri godine tako je BDP rastao 5%, a oni su imali prostora za zapošljavati svoje kadrove, u ova zadnja dva, tri dana možemo vidjeti kako ti kadrovi dobivaju poslove, kako uostalom sadašnja vlast dobiva izbore, sve smo to mogli vidjet i to je to kolo i mi moramo slušati i mi moramo reći, mi se slažemo. Pa mislim da apsolutno svatko prosječan u ovoj državi zna pa barem i u svojoj obitelji kad imate 1000 želja, 1000 planova, tisuću ciljeva nećete ostvariti nijedan, nemate nijedan jer ne znate što vam je prioritete, ne znate koji vam je glavni primarni cilj. Za mene u ovakvoj Hrvatskoj zarobljenoj kriminalom glavni cilj je borba protiv korupcije, ekonomska glavna smjernica je borba protiv korupcije, borba protiv ortačkog kapitalizma, borbi proti kroni kapitalizma, borba protiv miješnja politike u ekonomiju, glavni cilj. Ne možete očekivati nikakve ni investitore da će vam doć u Hrvatsku, nema toga, ne možete očekivati ni da će tržište profunkcionirat kad im vi stavite svoju političku šapu na sve to. Vi ste tome posvetili pola stranice, pola stranice dokumenta gdje ne znam što niste nabrojali od želja, glavni izazov za RH stao je na pola stranice. A znate što je još iznosilo u ovoj strategiji pola stranice? Izazovi vatrogastva.

Ja ipak mislim da je puno veći problem od vatrogasaca naša korupcija gdje vi vodite tu kolonu. Osim toga, molim vas recite mi na temelju čega bismo mi trebali vama vjerovati da ćete vi i izvesti ovu listu lijepih želja? Vi u noj npr. Spominjete za poljoprivredu da vam je želja i da ćete provesti do 2030.g. komasaciju, pa evo čisto primjera radi da znaju svi saborski zastupnici, svekolika javnost, vi ste u prošlom financijskom razdoblju imali 270 milijuna kuna za taj projekt. Nula lipa, a imali ste svo vrijeme ovoga svijeta, sve razine ove vlasti. Jel mi možda garancija da će se ova lista želja ostvariti zato što imamo predsjednika Vlade Andreja Plenkovića? Znate zašto? Pa taj čovjek je 2016. je stao na čelo provođenja još jedne strategije, Strategije za razvoj obrazovanja, znanosti i tehnologije. Što se dogodilo? Ništa. Dakle, apsolutno ničim vi meni iz vaših prijašnjih postupaka ne govorite da ćete išta u budućnosti napraviti. I onda kada sve sagledate ova strategija ima ovako par komičnih dodataka. Dakle, u samoj strategiji da vam samo kažem na stranici 5 vi kažete da će nam razvoj tehnologije doći kao ugroza i opasnost. Dakle, što ste vi dali građanima? Vi ste dali građanima da oni mogu prijavit kakogod i štogod i sve može proć. To ste vi napravili sa Nacionalnom strategijom koja definira put naše države u idućih deset godina. A ima još ovakvih sličnih priča, pa imate vi par istina, konačnost ste priznali da Afera Krš-Pađene je afera, da obnovljivi izvori energije, kako ste ih vi definirali prije par godina nisu na pravi način definirani, nisu pošteni, nisu pravedni i da tu postoji korupcija. Zanimljiv je i način na koji ste definirali ove obnovljive izvore energije, ali ja vas molim da budete pošteni prema ljudima u Hrvatskoj. Recite im zbog ovoga svega da ste vi morali donijeti kakvu takvu strategiju koju ćete nazvati Strategijom jer vam treba dokument na temelju kojih ćete povlačiti sredstva iz EU fondova. Nemojte lagati ljude. I to je pošteno. Ali onda ako je to tako, niste trebali iznijeti iz Hrvatske još 32 milijuna kuna. Vratit ću vam priču na početak. Po meni ne dovoljni, nego odlični hrvatski stručnjaci mogli su napraviti 10 puta bolju strategiju za mnogo manje novaca, a ovaj novac se mogao potrošiti na puno bolje načine kada ste sve napravili pro forme. Sljedeći klub biti će onaj Hrvatskih suverenista, vrijeme će podijeliti poštovani zastupnik Zekanović i Pavliček, prvo poštovani zastupnik Zekanović, izvolite. Poštovana ministrice, poštovani ministri. Dakle govorimo o Nacionalnoj razvojnoj strategiji. Ja bi ovaj dokument koji danas usvajamo usporedio također, s jednim dokumentom koji se odnosi na nekakvo desetljeće rada u politici, a ovdje se radi o najiščekivanijoj knjizi desetljeća doba politike, knjiga prva, Ive Sanadera. Sada govorimo o desetogodišnjem razvojnom programu, odnosno nacionalnoj strategiji Andreja Plenkovića. Možemo ju usporediti i po broju strana, otprilike je to li-la. 130 strana, 140 strana, jedan i drugi dokument, s time da je jedan dokument Ivo Sanader ovaj put radio svojim sredstvima, a ovaj dokument drugi je Andrej Plenković platio 30 milijuna kuna i to nisu radili hrvatski stručnjaci nego su radili strani stručnjaci. Ovaj dokument koji mi danas razmatramo je lista dobrih želja, a napravljen je, barem ovaj dio koji je nama prezentiran, na razini jednog prosječnog srednjoškolca, srednjoškolskog eseja. Čak neću reći ni maturalnog rada. Ne postoji niti jedan egzaktan podatak na osnovu kojega mi možemo evaluirati, ocijeniti rad ne samo ove Vlade, nego svih vlada u sljedećem razdoblju. Niti jedan egzaktan podatak. Međutim, Andrej Plenković je ipak ovdje govoreći s ove govornice maloprije rekao jedan podatak, a to je da ćemo nastojati u ovom desetogodišnjem razdoblju stopu fertiliteta, za one koji ne znaju što je to, to je broj živorođene djece po ženi u onom reproduktivnom razdoblju, podići s 1,47 na 1,8. A on očito ne zna da je 1,8 također, prirodni pad te da treba, prema demografima i 2,4 djece, odnosno djeteta po majci da bi stanovništvo ostalo na 0. Dakle, on nama predviđa i miri se s tim da ćemo mi i sljedećih 10 godina demografski nestajati. A od čitave strategije od 130, koliko stranica, on je našao svega 3 stranice onako lijepih želja, bez ikakve brojke, bez ičega, da nešto kaže o demografiji. U ovoj strategiji, a to je iznimno važno, nije niti jednom riječju, rečenicom, spomenuta borba protiv ilegalnih migracija. Toga nema. Ilegalni migranti se spominju tek nešto vezano uz zaštitu Sredozemlja. Toga nema u ovome što ste nam dali, nema. Kolega Pavić je branio Andreja Plenkovića pa je rekao da imamo one akte koji to pojašnjavaju. Svi ti akti popratni kojih ima jako puno se odnose na razdoblje, velika većina njih koje nije do 2030. g. koji se odnose na razdoblje do 2026., '25., '29., a ne do 2030. Na osnovu čega je onda rađena ova Strategija do 2030. ako se ne odnosi na niti jedan ili na veliku većinu akata koje smo dobili u prilogu? Također je jako zanimljivo i indikativno da se u ovoj strategiji 349 puta spominje EU, a samo 105 puta Hrvatska. Ja mislim da je sve jasno. Ako mi o hrvatskoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji spominjemo 3 puta više EU o Hrvatsku, e onda sve govori kakva je ta Strategija. I naposljetku, ja moram ovdje reći što bi trebalo biti ključno, a nije uvršteno u ovu Strategiju. A to je cost benefit analiza EU odnosno studija isplativosti hrvatskog članstva EU-i. Koliko mi novaca dajemo EU, koliko novaca povlačimo iz EU. Koliko naših radnika odlazi u EU, graditi Berlin i Pariz, koliko hrvatski potrošači kupuju europskih proizvoda, i naposljetku, koliko dobivamo novaca od EU? Ja sam spreman za ovu analizu, spremni su i željno iščekuju hrvatski građani, ali nažalost dok je ove Vlade mi je ne možemo očekivati. Izvolite.

Evo, već više puta je danas spomenuto, prvenstveno od strane opozicijskih zastupnika, ova strategija je nažalost samo lista lijepih želja i realnost je nešto sasvim drugo. Kada čovjek pogleda čitavu ovu strategiju, pa vidi da se planira realan rast BDP-a od 2023. do 2030. od 3,5%, a da nam je u prethodne dvije godine, ne računajući 2020. zbog korona pandemije, BDP bio ispod 3%, onda se pitamo je li to realnost il je to ipak lista lijepih želja i da je to ona stara „papir sve trpi“, pa se bojim da će tako biti i sa ovom strategijom. Ova strategija govori o ravnomjernom regionalnom razvoju RH. Pa kako ćemo postići taj ravnomjeran regionalni razvoj kada danas imamo 555 općina i gradova, kada u Slavoniji koja je jedna od najnerazvijenijih područja RH imamo nekoliko desetaka općina sa manje od 1000 stanovnika, koje su ekonomski neodržive, koje ne bi opstale da nema sredstava izravnanja iz državnog proračuna? Kako se želi postić taj ravnomjerni regionalni razvoj kada danas u Slavoniji imate u prosjeku 30% manje neto plaće nego u ostatku RH? Kako se želi postić taj ravnomjerni regionalni razvoj kada danas u cijelom sustavu državnom imate gotovo u svim sferama društva korupciju, kada Hrvatska i dan danas po svim pokazateljima pripada među 5 najkorumpiranijih zemalja EU, a o toj istoj korupciji ova strategija govori manje od pola stranice? Isto tako ova strategija govori o demografiji i demografskoj obnovi RH, a istovremeno je ova postojeća vlada ukinula Ministarstvo demografije.

Nijedna istinska reforma nije pokrenuta u zadnjih nekoliko godina i stoga nam pokazatelji baš i ne idu u prilog. Zato smo i dan danas pretposljednja država po razvijenosti i po BDP-u u EU, zato smo i danas pretposljednja država po potrošnji po glavi stanovnika u EU, čak i ona Bugarska koja je iza nas iz godine u godinu nas sustiže.

Poštovana ministrice, poštovani ministre, uvaženi kolegice i kolege. Na početku mislim da je važno načiniti jednu koncepcijsku distinkciju metodološku dokumenta o kojem raspravljamo nazvane strategijom, ali u ovom slučaju teško da možemo govorit o strategiji jer pod strategijom se podrazumijeva ne samo utvrđivanje nekog skupa ciljeva nego naravno i način njihova ostvarenja, neki plan djelovanja, akcija, neki skup aktivnosti. U ovom slučaju takvog plana nema, nema predviđenih akcija, nema rokova, nema indikatora, nema nositelja aktivnosti. U tom smislu onda nema ni obaveza. Ovaj dokument nikoga ničim ne obavezuje, pa onda nikoga ništa niti ne košta obećati npr. 3% BDP-a ulagati u znanost umjesto dosadašnjih manje od 1 ili npr. obećati 95% obuhvata djece u dobi od 4.g. u predškolskom obrazovanju umjesto dosadašnjih 83% To je kako bi rekao premijer nepodnošljiva lakoća obećavanja. U tom smislu ova bi se strategija prije mogla shvatiti kao neka lista lijepih želja kao što su to mnogi od vas kolegice i kolege već danas rekli. U najboljem slučaju orijentacija, jedino što je ta orijentacija nesigurna, nejasna jer nedostaje joj vizija i ona ne uspijeva prepoznati neke od najvažnijih nacionalnih interesa odnosno prioriteta. No prije nego krenem in media stres još nešto, ne mogu ne spomenuti neka mjesta u tekstu u ovom dokumentu koja odaju nedopustivi nemar u mehaničkom preuzimanju nekih fraza, vjerojatno iz materijala Svjetske banke. Pa tako npr. na strani 41 možemo pročitati „stoga će se kod mladih ljudi nastaviti s promicanjem studija znanosti“ Ili na str. 42 „digitalna transformacija znanosti“ se kani provesti. Ja dolazim iz svijeta znanosti i ne znam, a i ne vjerujem da ću ikad znati što je to „digitalna transformacija znanosti“ Ima također i puno nepristojnih nametljivosti ili razmetnosti kao na strani 26 gdje se kaže „Hrvatska će biti među europskim predvodnicama u pretvaranju klimatskih i ekoloških izazova u prilike“ Sve ovo međutim možemo svrstati tek u omanje propuste u usporedbi s onim ključnim, a to je nesposobnost prepoznavanja ključnih strateških smjerova i ciljeva razvoja RH. Ova strategija je uspjela promašiti i čak ne prepoznati ono najvažnije i najpotrebnije, obrazovanje. Može se uočit da su i neke druge temeljne društvene zadaće neadekvatno tretirane, zdravlje, socijalna sigurnost, kulture. Mogli bismo o tome kao i o mnogim drugim temama, međutim namjera mi je danas ukazati na mjesto i ulogu obrazovanja s jedne strane i s druge strane na vrijednosno i funkcionalno pozicioniranje i obrazovanje u ovom dokumentu. Obrazovanje je naime mnogo više od zamašnjaka ekonomskog napretka kako ga strategija jedina razumijeva, mnogo više od pukog alata koji po jedinstvu služi za bolje pozicioniranje na tržištu rada. Obrazovanje je preduvjet razumijevanja i prilagodbe dubokim promjenama koje nas sustižu, obrazovanje je ključan uvjet za ostvarenje i unapređenje svih ostalih zadaća održivog i uključivog društva i istovremeno za izgradnju i očuvanje individualnog integriteta svake osobe. Jedino obrazovanjem možemo odgovoriti na pitanja koja su sasvim nova i pripremiti se na traženje odgovora na ona za koja još ni ne znamo kako glase. Jedino obrazovanjem i daljnjim učenjem moći ćemo se prilagoditi i brzini promjena i onih koji nas već sustižu i onih koji trenutno slijede, a trenutno ih ne možemo sagledati. Obrazovanje je ključ smanjenja nejednakosti, viši stupanj obrazovanja pružit će nam veću šansu za individualni i kolektivni, materijalni i duhovni prosperitet kao što će i zaostajanje u obrazovanju, nedostatno obrazovanje biti, a već i jest ključan faktor odnosno izvor nepremostivih nejednakosti u uvjetima rada, u zdravlju, u slobodnom vremenu. Konačno, obrazovanje je i najvažniji ključ za razumijevanje različitosti, shvaćanje i prihvaćanje različitih društvenih skupina za jačanje razumijevanja tolerancije, solidarnosti. A sad pogledajmo kako obrazovanje shvaća i interpretira ova strategija. Ona je pisana hijerarhijski, na vrhu piramide su četiri nacionalna strateška smjera, na drugoj razini kao sastavne dijelove tih smjerova imamo 13 strateških ciljeva, na trećoj razini ti ciljevi se dijeli na 47 prioritetnih javnih politika. Tek tu na trećoj razini u tih 47 kućica je obrazovanje i znanost. O obrazovanju predškolskom, školskom i visokom pripadaju tri kućice od njih 47, uz bok sljedećih prioritetnih javnih politika kao što su razvoj održivog i inovativnog i otpornog turizma, zaštita dostojanstva hrvatskih branitelja, razvoj zračnog prometa, upravljanje državnom imovinom, unapređenje sustava vatrogastva itd., itd. Nitko razuman nema ništa protiv unapređenja sustava vatrogastva ili upravljanja državnom imovinom, ali ako su te dvije vrijedne djelatnosti u strateškom promišljanju naše budućnosti, hijerarhijski izjednačene sa obrazovanjem i sa znanošću, i sa kulturom onda smo se kao društvo duboko pogubili. Nije zato ni čudno što o znanosti i obrazovanju u dokumentu i nema bog zna što, pogotovo nema, a to sam već spomenuo, nekih esencijalno važnih ciljeva navedenih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Nema u visokoškolskoj kućici ni riječi o podizanju kvalitete, posebno poslijediplomskih studija, o privlačenju stranih studenata, o interdisciplinarnosti, o djelovanju sveučilišta u zajednici ničega toga nema. Slično je i u školskoj kućici, nema tamo ništa o unapređenju nastavničke profesije, o položaju učitelja na vrijednosnoj ljestvici i uopće u društvu, o pripremi učenika za sudjelovanje u društvenom životu, o umjetničkoj komponenti u obrazovanju, o autonomiji škole, o unapređenju i upravljanju školama, o jednakim prilikama za sve te o radu s učenicima s posebnim potrebama stoji tek po jedna fraza. Sve rečeno zapravo jasno pokazuje da nam u promišljanju vremena pred nama znanje i učenje nisu ni uzdanica ni prioritet.

To je temeljni problem ovog dokumenta, bar kada govorim o obrazovanju.

Sljedeći klub zastupnika biti će onaj SDSS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Dragana Jeckov.

Zahvaljujem. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, g. ministre, predstavniče Ministarstva regionalnog razvoja. Pred nama je kako smo imali prilike čuti jedan od najvažnijih ekonomskih i reformskih dokumenata koji bi trebao odrediti kvalitetu života kako danas tako i ubuduće. Dokumente ovog tipa bitan je ne samo da bi kao država ispunili formu koja je postavljenja od strane EU i donijeli dokument kakav druge države imaju ili dokument na temelju kojeg bismo povukli nekakva sredstva već nam je neophodno da bismo zacrtali određene ciljeve koje trebamo i ostvariti. U izradi ovog strateškog dokumenta kako smo imali priliku čuti radili su brojna ministarstva, šira stručna i akademska zajednica i predstavnici niza zainteresiranih dionika. Težilo se prepoznati i osmisliti najbolji način kako u idućih 10-tak godina iskoristiti sve gospodarske, prirodne, društvene i ljudske potencijale za kvalitetan napredak i razvoj. Takva vizija Hrvatske trebala se ostvariti jednim sinergijskim djelovanjem javnih politika i to kao što smo imali priliku čuti u 4 razvojna smjera, a unutar njih 13 strateških ciljeva. Ciljevi koji su predstavljeni, predstavljaju zapravo jedne globalne, sveukupne ciljeve razvoja pa tako strategija predviđa rast BDP-a na 75% prosjeka EU, što je svakako veliki izazov s obzirom da smo trenutno, trenutno smo dakle prema prošlogodišnjim podacima na 65% Stopa zaposlenosti trebala bi u idućih 10 godina porasti sa današnjih 67% dakle na 75% Udio izvoza u BDP-u trebao bi porasti sa današnjih 52% na 70% To bi značilo praktično da bi sa sadašnjeg 63 mjesta na ljestvici globalne konkurentnosti skočili za 45 mjesto. Negativna demografska slika svakako je jedan od većih izazova u našoj zemlji. Smanjivanje broja i starenje stanovništva može imati velike gospodarske i društvene posljedice i na to je svakako neophodno imati efikasan odgovor. Hrvatska naprosto mora provoditi demografsku politiku radi povećanja stope fertiliteta i stvaranja poticajnog i privlačnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostanak. Zato su potrebna ulaganja u javnu infrastrukturu s naglaskom na povećanje stambenog fonda radi trajnog stambenog zbrinjavanja mladih. Pri tom svakako treba imati u vidu jačanje kapaciteta koji se tiču ustanova predškolskog i školskog odgoja i uključivanje djece u predškolski i školski odgoj kako zbog socijalizacije tako i zbog usklađivanja obiteljskog i poslovnog života roditelja. Pozdravljam ideju da Hrvatska želi nastaviti s mjerama stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima u cilju zadržavanja onih koji tamo već generacijama žive kao i nastojanje da se unaprijede mjere kojima se smanjuje gubitak dohotka roditelja naročito žena tijekom rodiljnih i roditeljskih dopusta, a još više na to da se taj gubitak u cijelosti ukloni. Iz perspektive nacionalnih manjina važan je strateški cilj pod brojem 12 koji se odnosi na razvoj potpomognutih područjima i područja sa razvojnim posebnostima jer su to uglavnom područja koja su naseljena nacionalnim manjinama. Glavna razvojna pitanja slabije razvijenih područja u Hrvatskoj odnose se na nepovoljnu gospodarsku strukturu koju obilježavaju slaba uloga privatnog sektora i velika prisutnost državnog sektora, nedovoljno razvijen ljudski kapital, niska kultura poduzetništva, nedovoljno učinkovite institucije, depopulacija, iseljavanje i starenje stanovništva. Ključnu ulogu u poboljšanju situacije u ovim područjima imat će integrirani pristup ulaganjima u zajedničke razvojne inicijative više jedinica lokalne samouprave pri čemu će se zadržati središnja uloga malih gradova koji se smatraju generatorima razvoja u sredinama osobito pogođeno negativnim demografskim i gospodarskim kretanjima. Također istaknut ću i pristup socijalnim uslugama važnim za smanjivanje rizika od siromaštva i ograničavanje nejednakosti koja proizlaze iz razlika u razvoju pojedinih područja uz ujednačavanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga i usklađivanje njihove strukture s demografskim i socijalnim osobinama stanovništva. Iako strategija posebno ističe Baniju i probleme koji su produbljeni nedavnim potresom mislim kako nije dovoljno samo da se kroz posebne programe obnove i sanacije javne infrastrukture privatnih i poslovnih objekata koja je nesporno važna, ali Baniji je prije potreba i prije potresa zapravo postojala potreba za preobražajem, za svojevrsnom mini revolucijom u industrijskom smislu kako bi se Banija pretvorila u bolje demografski preporođeno mjesto i sveukupno bolje mjesto za život. Ista priča i sa zapadnom Slavonijom, sa Likom, sa zadarskim zaleđem, sve su to područja koja je potrebno revitalizaciju osigurati na njima s obzirom na stepen njihove nerazvijenosti. Iako su ciljevi nacionalne razvojne strategije kvantificirani i predstavljaju Hrvatsku kakvu želimo potrebno je napraviti i plan aktivnosti ako želimo da ta strategija u potpunosti i zaživi u praksi. To je ono što možda je zapravo jedan od najvećih nedostataka ove strategije. Potrebno je odrediti međuciljeve, međufaze i rokove koliko bismo postotka recimo trebali ostvariti u pojedinoj kategoriji pa recimo do '24.-te ili do '28.-me naprosto da znamo gdje se nalazimo. Ovakvim djelovanjem strategiju ne bismo mogli nazvati samo listom dobrih želja već bi to bila kvalitetna podloga za brojne radikalne reforme koje zaista i trebamo u našoj državi kako bismo se popeli na toj ljestvici koju smo zacrtali. I ne samo to, nije dovoljno provesti reformu već provesti više reformi od naših konkurenata jer je to osnovni preduvjet da nekoga prestignemo, naročito jer druge države neće sjediti skrštenih ruku i čekati da ih mi prestignemo. Ako ostvarimo ciljeve iz strategije, ne nužno sve, ali bar većinu, Hrvatska bi mogla postati konkurentnija zemlja čiji bi građani dosegnuli standard kakav imamo recimo u drugim dijelovima EU. Preduvjet uspješnog provođenja ove strategije je angažman svih nas koji moramo inzistirati na praćenju i na provođenju zadatih razvojnih ciljeva.

Odmah na početku ću reći ovo je slabo. Nakon toliko očekivanja, iščekivanja, a da o iznosu plaćenom za strategiju uopće ne govorim, dobili smo jedan poduži seminarski rad. Tema tog seminarskog rada je bila nabrojati sva moguća opća mjesta koja se stalno spominju u svim strategijama, planovima i programima već 30.g. i upravo to je ovaj student vrlo uspješno napravio. Ovo je jedan pažljivo kompiliran popis svakakvih lijepih želja kojih su se autori mogli dosjetiti. Kad bih morala u jednoj rečenici reći što je ova strategija onda bih rekla da strategija kaže da moramo biti pametni i lijepi i važno je da se ne iseljavamo. Osobno sam u javnoj raspravi dala niz primjedbi kad vidite gdje piše „djelomično se prihvaća“, a kad uđete malo u strukturu svega toga onda je jasno da bi ova strategija uopće mogla profunkcionirati da se predviđa ogroman broj drugih strategija, planova i programa nižeg reda. Opet se samo vrtimo u krug bez da se konačno neka ideja, bilo koja ideja, bilo koja odluka počne konkretno provoditi. Ovako napisana strategija bez obzira kolko je dugo bila iščekivana, očekivana, nije nam trebala. Mogli smo samo napisati da ćemo u svemu biti bolji nego do sada, ali da bi to mogli postići moramo napisati još 10-tke drugih dokumenata jer kao što obično biva na kraju ih nećemo napisati. Ova strategija nije za idućih 50.g., ova strategija nije ni za idućih 100.g., ova strategija je samo za idućih 10.g. Tih 10.g. će proći nećemo trepnuti ni okom. Zato je zaista nerealan i neizvediv plan da uspijemo. Sve u svemu, mislim da bi strategija trebala biti fokusirana i odrediti barem neke prioritete. Koliko je mjestimično promašena pokazuje i to da je EU definirana kao međunarodna aktivnost Hrvatske umjesto da su europske politike zajedno s položajem i mogućnosti Hrvatske i unije bile temelj za sastavljanje strategije. Strategija definira neke strateške ciljeve, ali po svima njima to je preopćenito i zapravo se i dalje ne zna kuda i kako bismo trebali krenuti. Dajte nek se svako od nas zapita, to je nešto kad učite, kad, kad učite tokom studija, tokom rada, kad pišete pojedine članke, onda imaju one ključne riječi, dakle kad pišete znanstveni članak imate 5 ključnih riječi. Ajde se zapitajte što bi bilo 5 ključnih riječi iz ove strategije iz koje bi neko prepoznao što je to Hrvatska 2030. Kakovu mi to Hrvatsku 2030. želimo i kako ćemo to napraviti odnosno koje ćemo sve alate koristiti? Dio gospodarstvo, to vam je ono prvo poglavlje koje je mene posebno interesiralo, zanimalo me je što će to biti neki novi iskorak, koje su to promjene potrebne za ključne proizvode sektora, za turizam, za kulturne i kreativne industrije, za razvoj malog i srednjeg poduzetništva? Nigdje se ne vidi kako bi se i ono malo tog navedenog ostvarilo. Nastavlja se s vrlo neodređenim ciljevima od 3% ulaganja u znanost i s temom kao odgovorom na sve probleme. To nije i ne može biti odgovor na sve probleme. Spominju se i obnovljivi izvori energije bez da znamo daljnju razradu. To su već stoput viđena opća mjesta. Zgodno je i zanimljivo promatrati ovu strategiju paralelno s proračunom, dakle mi imamo proračun za 2021., imamo neke dakle načine na koji će to biti 2022. i onda je zgodno vidjeti da ono što u strategiji govorimo da ćemo se zalagati i raditi, što je to u proračunima. I onda kad dođemo recimo u projekcijama za slijedeće 2.g. i strategija kaže da ćemo poticati malo poduzetništvo, a onda dolazite do projekcije za slijedeće 2.g. i vidite da je tu smanjen proračun na pola. Kako ćemo to ostvarit? Samo na papiru. Kad vidite malo temu obrazovanja, temu, drugi cilj koji nam je važan, dakle da imamo, da financiramo darovite učenike, dakle učenike u svim područjima, jednako tako vidimo da tu nije napravljen nikakav iskorak. Stoga fraze su jedno, papir drugo, a stvarnost nešto posve treće.

Uvaženi predsjedavatelju. Kolege zastupnici i zastupnice. Ima u meni čak i dio ponosa što sam dio saziva HS-a koji prvi puta od stjecanja neovisnosti raspravlja i usvaja dokument koji bi trebao biti okvir za razvoj u narednom desetljeću, ali baš zato imam obavezu i odgovornost ukazati da smo jasnu viziju i definirane ciljeve trebali imati istog onog trena kada smo državu i stvarali jer država koja ne zna što je i država koja ne zna upravljati svojim potencijalima, država koja ne zna što bi trebala poduzeti da u budućnosti osigura prosperitet svojih građana i nije država u punom smislu te riječi, pa se postavlja pitanje, jesmo li do sada u tom smislu država uopće i bili. Način na koji su se do sada ponašale političke stranke koje su državu vodile pokazuje da je Hrvatska skrojena po mjeri velikih političkih kartela koji su do kosti oglodale skoro sve naše nade i sav naš prosperitet. O ovom dokumentu raspravljamo u trenutku kada smo po mnogo čemu sve bliže tome da dotaknemo samo dno. Došla sam ukazati i da raspravljamo o dokumentu kojeg je dvije godine stvarala politička stranka koja je izravno odgovorna za prožimanje Hrvatske korupcijom, a tu korupciju po njezinim razarajućim posljedicama možemo bez imalo dvojbe nazvati njezinom najvećom pošasti, gorom od rata. Čak i kada bi ovaj dokument bio suvislo i kvalitetno sročen, a nije, ova okolnost tko je tu strategiju pisao i kreirao sama po sebi bila bi dovoljan razloga da se sumnja u njezinu korisnost. No neovisno o tome dokument je loš koncipiran i nedvojbeno ne prepoznaje kako bi strategiju razvoja trebalo koncipirati s obzirom na polaznu točku i trenutak u kojem mi o budućnosti razmišljamo. Postojanje Nacionalne razvojne strategije koja je stvarna, koja je iskrena i koja je kvalitetno osmišljena to je ono što razlikuje prosperitetna društva od onih društava koja ne napreduju. I tu već dolazimo do glavnog razloga zbog kojih je ova strategija koja je pred nama u potpunosti manjkava. Otklanjanje gospodarskih i društvenih šteta uzrokovanih globalnom krizom nastalom pandemijom korona virusa nije glavni problem na kojeg bi se ova strategija trebala referirati jer Hrvatska je zaostajala i kretala se u svom razvoju unatrag i prije ovih događaja koji su potresli cijeli svijet. Nije korona uzrokovala propadanje Hrvatske na svim razinama stoga nisu njezine posljedice dominantan problem od kojeg se trebamo oporavljati. Cilj Nacionalne razvojne strategije trebao bi biti pripremanje države i društva za budućnost i teško ćemo taj cilj postići ukoliko nismo u stanju iskreno priznati kako i zašto smo zapali ovdje gdje smo sada, a nismo to mogli niti slutiti u onom trenu kada smo stvarali samostalnu i neovisnu državu. Postoje brojni dijelovi teksta koji su u toj mjeri neistiniti da predstavljaju vrijeđanje hrvatskih građana i tmurne stvarnosti u kojoj naši građani žive, a ta stvarnost je daleko od politike još dalje je od onih koji javne pozicije i privilegije dijele po principu podmitljivog pitanja, kaj bi ti štel biti. Primjer takve rečenice je na 13. stranici u kojoj se kaže da će Hrvatska morati dodatno povećati učinkovitost svojih institucija koje posljednjih godina bilježe kontinuirani napredak što potvrđuje i sve bolji položaj na relevantnim međunarodnim ljestvicama. Postavljam pitanja, ma o kojim to institucijama vi govorite? Ako je po ičemu Hrvatska podbacila i iznevjerila očekivanja svojih građana onda je to činjenica da od početka svog postojanja Hrvatska nije izgradila institucije po mjeri zakona i zadataka kojim zakon definira. Hrvatska nije izgradila institucije koje bi vodile brigu o interesima svojih građana i drugih javnih interesa koje bi one trebale zapravo provoditi u praksi. Naše institucije su podkapacitirane i prvi strateški cilj ove razvojne strategije trebao bi biti njihova izgradnja i njihovo jačanje, njihov interni redizajn. Postoje i dijelovi teksta koje stranka Centar srdačno pozdravlja jer su dio naših političkih ciljeva i programa, pri tome mislim na smanjenje poreznog opterećenja kako stanovništva tako i gospodarstva, smanjenje rashodne strane proračuna i to onih neproduktivnih rashoda i pozdravljamo najavu da će Ministarstvo financija u suradnji sa ostalim tijelima državne uprave nastaviti s detaljnim preispitivanjem svake rashodne stavke radi povećavanja učinkovitosti proračunske potrošnje, ali sve u svemu ova strategija je krivo nezavisnih zastupnika, a govorit će poštovani zastupnik Predrag Štromar. Izvolite.

Kolegice i kolege. U današnjem globaliziranom svijetu opterećenom pandemijom covida, krizama, elementarnim nepogodama, terorizmom i brojnim drugim izazovima planiranje budućnosti važnije je nego ikad prije. Prepoznavanje trendova vlastitih prednosti i slabosti ključno je za pretvaranje izazova u prilike, ali i za jačanje otpornosti društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima. Upravo zbog toga Hrvatska mora imati definirane ciljeve i jasnu viziju napretka i razvoja. Također pred nama su kao članici EU izdašna europska sredstva koja predstavljaju važnu ulogu u realizaciji ciljeva i moramo ih znati iskoristiti. Stoga Nacionalna razvojna strategija kao prvi krovni strateški dokument ovakve vrste s dugoročnom vizijom razvoja Hrvatske predstavlja sveobuhvatan, ambiciozan i precizan popis ciljeva koje bi Hrvatska trebala ostvariti u narednom desetljeću. Isto tako ona predstavlja ishodište za izradu čitavog niza sektorskih dokumenata kojima će se poduprijeti njena provedba te temelj za planiranje državnog proračuna te programiranje korištenja europskih sredstava. Ono što bi se mi u HNS-u htjeli posebno osvrnuti o ovoj strategiji jest pitanje obrazovanja odnosno vizija i ciljevi razvoja obrazovnog sustava kao jednu od ključnih okosnica općeg društvenog razvoja. Upravo zbog toga bi htio iznijeti nekoliko zapažanje koje bi trebali pridonijeti kvalitetnijem artikuliranju ove značajne problematike. Smatram da se u tekstu strategije trebalo posvetiti više pozornosti interdisciplinarnosti jer time slijedimo moderne koncepte znanstveno-istraživačkog rada. Na planu artikuliranja i novih zakonskih rješenja u području obrazovanja i znanosti posebice treba obratiti pažnju na donošenje zakonskih propisa kojima bi se konačno izgradio sustav dualnog obrazovanja. Radi se o izuzetno bitnoj problematici kojoj je posebnu pažnju u svom mandatu posvetila bivša ministrica znanosti i obrazovanja prof. Blaženka Divjak. Ministrica Divjak je također u svom mandati osobito doprinijela procesu informatizacije i digitalizacije obrazovnog sustava a ono što smatramo bitnim je da se u budućnosti osigura kontinuirano povećanje sredstva u državnom proračunu. Podržavamo stav iznesen u Nacionalnoj razvojnoj strategiji kako su mladi znanstvenici naš najznačajniji ljudski kapital. Obrazovanje svakako predstavlja investiciju s najvećim i najtrajnijim povratom i preduvjet za oporavak i uzlet našeg poduzetničkog sektora su zapravo oni. Također pozdravljamo činjenicu da je u prioritete provedbe politike na području borbe protiv radikalizma, ekstremizma, terorizma, uvršteno i jačanje zakonodavnih okvira i suradnje s javnošću i relevantnim akterima na uklanjanju govora mržnje iz javnog prostora. Podsjećam da su upravo o toj temi zastupnici kluba HNS-a i nezavisnih zastupnika višekratno istupali i u ovoj sabornici. Utvrđeni razvojni smjerovi i strateški ciljevi trebaju pridonijeti tome da RH što bolje iskoristi svoje potencijale, da se otklone gospodarske i društvene štete prouzročene globalnom krizom i potakne što brži oporavak naše zemlje. Prilikom operacionalizacije ciljeva postavljeni u Nacionalnoj razvojnoj strategiji, nadam se da će se posebice vodit računa o smanjivanju deficita javnog duga, racionalnije upravljanju proračunskim izdacima i državnom imovinom a posebno povećati javne investicije te brže i djelotvornije korištenje sredstava iz europskih fondova da se sva sredstva iskoriste što je više moguće i što je kvalitetnije moguće. Oporavak gospodarstva od krize moramo iskoristiti kako bismo gradili nove poslovne i pravne standarde koji će potaknuti podizanje produktivnosti u novim industrijama. Također se nadam da ćemo ubrzati krvotok čitavog gospodarstva putem ublažavanja pojedinih rigidnih zakonskih rješenja i praksi.

U ime Kluba zastupnika IDS-a, sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Lerotić, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo glavni strateški dokument, Nacionalna strategija do 2030. g. je pred nama međutim blago rečeno, ništa novo. Svi dobro znamo da želimo pokretanje privatnih ulaganja, povećavanje učinkovitosti i djelotvornosti javne uprave tako i pravosuđa, ravnomjerni regionalni razvoj no kao država očito ne znamo na koji način to želimo postići. U Nacionalnoj strategiji stoji kako će se poticat privatna ulaganja dok trenutno imamo situaciju u kojoj se investitore opterećuje velikim brojem parafiskalnih i fiskalnih nameta, raznoraznim porezima do toga da su suočeni sa pravnom nesigurnošću. Investitorima je potrebna pravna sigurnost te postavljanje jasnih okvira u kojima oni djeluju. Nama treba jačanje investicijske klime a kojoj bi svakako doprinijela učinkovita i digitalizirana javna uprava a upravo država je ta koja je dužna osigurati zakonske, materijalne i tehničke uvjete da javna uprava konačno uđe u 21. stoljeće. Tijekom lockdowna u ožujku, vidjeli smo da se to može međutim za to treba imati volju i želju a trenutno je nažalost nemamo. Mi ne smijemo ni za godinu dana a kamoli za 10 g. biti na ovoj razini jer je to karta u jednom smjeru koja nas vodi u propast. Moramo učiniti sve kako bi se o nama prestalo govoriti kao zemlji s lošom poduzetničkom klimom jer inače će nam ionako malo preostalih investitora otići a novi zasigurno neće dolaziti. Pitanje i što konkretno radimo da zadržimo bitne investitore u Hrvatskoj? Dugo već govorim u Saboru o BAT-u u Kanfanaru i neizvjesnoj sudbini radnika. S nestrpljenjem očekujemo poteze Vlade. Za naše gospodarstvo bio odlazak BAT-a iz Hrvatske bio ogroman udarac od kojeg se ne bi tako lako oporavili. Stoga takav scenarij jednostavno ne smijemo dopustiti. Nadalje, jedan od ključnih razvoja odnosno smjerova razvoju strategije navodi se jednak pristup zdravstvenoj skrbi i davanje učinkovitog odgovora na zdravstvenu krizu međutim pitajmo se kako? Svjesni smo da je pandemija negativno utjecala na zdravstveni sustav kako kod nas tako i u velikoj većini europskih i svjetskih zemalja, ali mi moramo priznati da naš sustav odnosno zdravstveni sustav nije u krizi samo zbog korone već je to problem koji imamo desetljećima. Mi nemamo dovoljno zdravstvenog kadra, trenutno zaposleni djelatnici doslovno pucaju po šavovima zbog previše posla, bolnice su nam u lošem i zapuštenom stanju a da ne napominjem suludo duge liste čekanja. Međutim također imamo i problem dugovanja veledrogerija gdje smo u zadnji čas spašavali opskrbu lijekovima naše bolnice. Znači to je nešto što je nespojivo sa održivim zdravstvenim sustavom a jasno je kako ti problemi nisu od jučer i kako im korona nije jedini uzrok. Dok s jedne strane borimo s manjkom zdravstvenog kadra s druge strane imamo situaciju u Puli gdje su ispunjeni svi zakonski uvjeti za osnivanje medicinskog fakulteta u Puli, a osnivanje se uporno stopira i to je nažalost naša realnost. Mi bi htjeli poboljšanja, a ne radimo ništa da se to postigne odnosno suprotno mi još dodatno kompliciramo i otežavamo moguća poboljšavanja unutar samog sustava. I sad se bojim da se s ovom strategijom neće ništa drastično promijeniti. Slijedeći veliki problem u Hrvatskoj, poljoprivreda. Vlada konačno mora po pitanju poljoprivredne proizvodnje učiniti potpuni zaokret jer nas je dugogodišnja politika dovela u situaciju koja nije održiva. Da bi u tome uspjeli poljoprivreda ne samo deklarativno već i suštinski treba postati strateška grana i treba biti u vrhu gospodarskih prioriteta, a proizvodnja hrane mora biti nacionali interes. Tužno, a i vrlo zabrinjavajuće je to što mi taj potencijal imamo, ali očito nemamo jasnu viziju i jasne ciljeve kako očito ni ljude koji bi donijeli državničke odluke kojima bi poljoprivreda u sadržajnom i suštinskom smislu postala strateška grana. Mi imamo zapuštena poljoprivredna zemljišta koja godinama propadaju i postaju ruglo umjesto da ih se stavi u funkciju. Dakle, nakon što vidimo stanje u poduzetništvu i u poljoprivredi dolazimo do spoznaje kako se Hrvatska ne smije fokusirati jedino isključivo na turizam. To smo vidjeli i prošle 2020. godine kako oslanjanje samo na turizam može biti vrlo opasno. Mi u turizmu imamo i značajnog ali i nedovoljno iskorištenog potencijala. Primjerice u Istri gdje svake godine bilježimo sve veći turistički rast imao zapuštenu i neodržavanu željezničku prugu koja godinama vapi za modernizacijom. Moderniziranjem pruge u Istri zasigurno bi se dogodio još veći pozitivan pomak u turističkim dolascima, a umjesto toga u zadnjih 15 godina ukidaju se linije, gube se putnici pa samim time i kvaliteta na užasnim prometnicama. Dok u modernim zemljama se radi sve na modernizaciji željeznica mi taj potencijal jednostavno ne prepoznajemo i ne samo u turističkom već i u gospodarskom smislu. Ovo je samo još jedan od primjera kako je hrvatska realnost daleko od strateških ciljeva sa kojom se ova strategija namjerava riješiti. Također u kontekstu ove teme moram se dotaknuti i prevelike centraliziranosti. Hrvatska je druga najcentraliziranija zemlja nakon Grčke u EU i mi u IDS-u na to već godinama upozoravamo. Nesporna je činjenica to da kada se većina odluka donosi na jednom mjestu ne ostaje mnogo prostora za donošenje odluka na nižim razinama što bližim građanima. Upravo zato godinama zagovaramo spuštanje ovlasti i odgovornosti na lokalne i regionalne jedinice jer to je jedini ispravni put regionalnog osnaživanja. Lokalna vlast je bliže građanima, bolje poznaje njihove potrebe i bolje i učinkovitije može pružiti usluge nego što to može učiniti politički Zagreb. Zbog toga brojne moderne uređene zemlje sve veću pozornost posvećuju decentralizaciji odnosno prenošenju ovlasti za donošenje odluka na niže razine, a Hrvatska po tom pitanju još uvijek ne čini gotovo ništa. Jačanje regionalne konkurentnosti također je jedan od razvojnih smjerova ove strategije. Mi definitivno podržavamo jačanje regionalnih konkurentnosti ali pitanje je na koji se to točno način misli jačati regionalna konkurentnost dok se regionalni razvoj Hrvatske temelji na indeksu razvijenosti koji kažnjava razvijenije regije i uvodi princip uranilovke. Umjesto da se primjeni koncept asimetrične decentralizacije i omogući razvijenijim dijelovima Hrvatske da dodatno napreduju i time povuku cijelu Hrvatsku naprijed. Mi danas imamo rješenja koja ne samo da ne potiču razvoj nego i one razvijenije vuku unazad.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, zadovoljstvo mi je da konačno u saboru imamo prvi, prvu nacionalnu strategiju koja obuhvaća sva područja i koja će biti temelj razvoja Hrvatske u slijedećih 10 godina. Ovaj sustavan i strateški iskorak u odnosu na postojeće dokumente, ona definira piramidalnu strukturu koja će se onda poštovati i gdje će svi ostali strateški dokumenti morati slijediti ovaj dokument. Nacionalna razvojna strategija bilo je priče danas i o fontu i o broju stranica, ali kada pogledamo slične strategije ovo je strategija razvoja Irske, strategija razvoja Slovenije u slijedećih 10 godina otprilike su istog obima i definiraju viziju razvoja njihovih društva. Prema tome kritike da smo po stranici puno platili apsolutno ne stoje. Kao prvo to su sredstva EU, kao drugo nije Svjetska banka radila strategiju, radili su je hrvatski stručnjaci, preko 2000 stručnjaka bilo je uključeno u samu izradu strategije i, a to se može vidjeti u ovim žutim folderima koje je ministrica donijela 16 podloga je izrađeno analitičkih koje će biti podloga za izradu 79 nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata po sektorima. Prema tome, da to nije nešto vrijedilo ne bi EU nam dala te novce i ne bi s tim novcima osigurati izradu strateškog okvira. Vizija razvoja RH koju ima vrlo je jasna. Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. Mislim da se svi možemo saživiti sa ovom vizijom i upravo ulaganje u ljude je središnja točka strategije. Ulaganje u ljude, ulaganje u mlade, ulaganje u zaposlene, ulaganje u nezaposlene, ulaganje u socijalno isključene, ulaganje u osobe s invaliditetom koje vjerujem da će i zastupnica Lukačić dodatno pojasniti, koja je horizontalna tema u strategiji. Dakle, sve vidove društva koje želimo poduprijeti. Gdje smo trenutno? Ova strategija odgovara na pitanje gdje smo trenutno, gdje želimo doći 2030.-te kao što sam napomenuo u viziji je to vrlo jasno iskazano, kako ćemo to provoditi, od kuda ćemo to financirati. Netočno je da ti odgovori tu ne stoje u ovih 150 stanica. Kao što ne stoji da ne znamo kako ćemo upravljati procesom. Vrlo jasno je propisano da će jednom godišnje doći dokument u sabor da će se 23 indikatora pratiti i izvještavati u ovom saboru. Vjerujem i da će premijer odnosno Vlada maksimalno biti otvorena za prijedloge i amandmane koji dođu i sa strane oporbe. Želimo da sa što većim brojem glasova i uključivosti možemo donijeti ovaj dokument. No isto tako, slušao sam dosta po odborima, nisam čuo ni u ovoj raspravi nikakve konkretne prijedloge. Koji to cilj je viška, koji to cilj je manjka, što treba nadodati, nisam čuo, bile su samo klasifikacije, doskočice, nerazumijevanje strateškog planiranja da ova strategija ne može i ne zamjenjuje sektorske strategije jer će se upravo 79 sektorskih strateških dokumenata izraditi. Ona mora biti široka, ali vrlo jasno pokazuje kuda idemo. A to kuda idemo do 2030. jasno govore 4 razvojna smjera i 13 strateških ciljeva sa pripadajućim prioritetima koji jasno definiraju prioritete ulaganja. Prvi razvojni smjer je održivo gospodarstvo i društvo, drugi jačanje otpornosti na krize. Vidjeli smo što znači otpornost na krize i snažna država u ovim krizama u pitanju pandemije, u pitanju potresa u Zagrebu, potresa u Petrinji, Glini, Sisku, vidjeli smo šta znači članstvo u EU i vidjeli smo snažnu potporu naših partnera iz unije. Zelena digitalna tranzicija je isto tako jedan od smjerova i poravnat je sa smjerom zelenog plana gdje već sada znamo da 37% nacionalnog programa za oporavak i otpornost te 30% novog višegodišnjeg financijskog okvira bit će za zeleni plan. Ravnomjeran regionalni razvoj, ako je ijedna vlada ulagala u ravnomjeran regionalni razvoj to je upravo Plenkovićeva vlada. Projekt Slavonija 18 milijardi kuna imat ćemo raspravu o interpelaciji koju je i SDP sa partnerima ponudio, s ponosom ćemo predstavit ovdje projekte, ali ne zanemarujemo ni ostale prioritete. Posebice sam ponosan Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar, Banovina, a čuli smo danas i ministricu da čak se razmišlja da se Banovina izdvoji u zaseban projekt. Kada govorimo o 23 indikatora oni jasno definiraju u kojem smjeru idemo, vrlo jasno.

Stopa zaposlenosti, kada je prva Plenkovićeva vlada došla stopa zaposlenosti bila je nešto malo iznad 60% 2016. godine. Treći kvartal 2020. unatoč krizi smo završili sa 67,8% obećanih u programu Vlade do 2020. 68%, dakle Vlada je realno planirala prvi mandat 100.000 novih radnih mjesta. Udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj 1,11 je trenutačno evo i tu je predsjednica saborskog Odbora za znanost, ja se ne sjećam kad je zadnji put prešao 1% BDP-a, idemo na 3% znamo zašto, idemo na 3% jer želimo osigurati mladima priliku za zapošljavanje, želimo im osigurati mogućnost rada, a to je najbolje kroz razvoj inovacija, razvoj gospodarstva i znamo od kud ćemo to financirati. 25% kohezijske politike ide u istraživanje i razvoj. Ako nas pitate pa vi dobro, vi to samo znate sad načelno, ne znate konkretne projekte ja kažem to uopće nije točno. Jedan od konkretnih projekata koji sam nekoliko puta naglašavao s ove govornice IPSE projekt koji smo nominirali da bude isključen iz državnih potpora 100 miliona EUR-a vrijedan park za baterije, znanstveni park za baterije i obnovljive izvore, baterije i električne automobile u Svetoj Nedelji u, kod gospodina Rimca. Imamo razvoj gaming industrije Novska, imamo razvoj IT industrije, znamo na koji način ćemo to. Bilo je pitanja da nema tu znanosti, nema strategije, pa upravo ovdje se krije masivna, masovna ulaganja u znanstvena istraživanja, upravo u ovom indikatoru. Slijedeći indikator koji je jako bitan je osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Želimo doći sa 23,3 na manje od 15% Tu ćemo biti u skladu s europskim stupom o socijalnim pravima, tu su naši umirovljenici koji su ugroženi od malih mirovina, tu su nezaposleni koji su isključeni od tržišta rada, tu su milijarde kuna koji će upravo u ovoj prioritet ići.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Svi smo nekako željno očekivali ovu strategiju, kod jednog vidim razočarenje, kod drugih oduševljenje, nažalost ubrajam se u ovu prvu skupinu jer nije ništa sporno znači u ta nekakva 4 ključna razvoja smjera, 13 strateških ciljeva koji nisu ni tako loše postavljeni i temeljem toga bi se trebalo ostvariti vizija Hrvatske 2030. koja glasi: „Hrvatska je u 2030. konkurentna, inovativna, sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.“ Kao što kaže predsjednik Vlade, sve je stalo u jednu rečenicu ali moram dodati jednu podužu rečenicu koju i nakon nekoliko čitanja, teško itko može baš osim ako nema fotografsko pamćenje, zapamtiti i već u startu moram reći da vizija bi morala biti jednostavna, lako pamtljiva, pogledajte slovensku, evo kolega Pavić je tu pokazao je li, strategiju Irske, Slovenije, Slovenija ima puno jednostavniju viziju koja opet govori sve. Već na samom početku dokumenta, nameće se ipak jedan zaključak koji su iznosili i druge kolege, da je cilj strategije zadovoljiti ipak određenu formu prema Bruxellesu s cilj povlačenja novca iz europskih fondova i ukoliko to ipak nije temeljni zadatak ovog štiva na kojem je radilo popriličan broj stručnjaka, više tisuća koliko smo čuli i više godina i koji košta više milijuna kuna, čuli smo iznose, onda je rezultat ipak razočaravajući i moram reći da predstavlja promašaj ove Vlade. Naime, i nakon nekoliko čitanja, uistinu sam si dala truda, ne mogu ovaj dokument percipirati kao duboko, inovativno i kvalitetno promišljanje o budućnosti Hrvatske koji bi trebao potaknuti brojne dionike a poglavito poslovnu zajednicu. Već na samom početku ističe se kako je definiranje strateških ciljeva, na njih je utjecala novonastala globalna kriza uzrokovana pandemijom korona virusa mada smo čuli od predsjednika Vlade da je on već nekoliko puta pobijedio taj isti virus, jedno privatno, više puta službeno, pretpostavljam da će pred lokalne izbore opet biti još jedna pobjeda. Recikliranje pojmova poput digitalizacije, održivog razvoja, klimatskih promjena i sličnih trendova na kojima razvijene članice EU-a već odavno rade, u principu su samo podloga za povlačenje sredstva iz Fonda za oporavak gdje su biti striktno definirani postotci za zeleni plan i za digitalizaciju. Još jedan pojam se u strategiji nameće i to već n početku a to je samodostatnost. Znači Hrvatska je nažalost država koja uvozi apsolutno sve i malo čega ima dovoljno za potrebe svog stanovništva tako ako bi inzistirali na toj samodostatnosti, vjerojatno bi bili i gladni i goli i bosi, bez mobitela, televizora, automobila i još puno čega da nema uvoza. Već od osnivanja, Domovinski pokret konstantno i kontinuirano govori o reindustrijalizaciji, pokretanju proizvodnje i u replici sam pokušala prikazati koliko još ima prostora samo u prerađivačkoj industriji da bi dostigli udio u BDP-u koji imaju inače razvijena ali i ne samo razvijena već i tranzicijske države ali tu pomaka nema, nema novih industrija, investicija i nužno potrebnih reformi. Tako da govoriti o samodostatnosti bez ključnih reformi a to su ponajprije reforma javne uprave, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja je na neki način besmisleno. Dio koji se odnosi na rastuću urbanizaciju je pisao netko tko ili ne živi u Hrvatskoj ili živi u nekoj paralelnoj stvarnosti, znači kaže „3/4 Europljana živi u gradovima s više od 100 000 stanovnika“, podsjetit ću vas da je u Hrvatskoj i Hrvatska Dubica grad mada nema ni benzinsku postaju, najbliže je udaljena 20 kilometara. Taj i takav teritorijalni ustroj je neodrživ a lokalnim šerifima poput gradonačelnika Požege Puljašića ili župana Žinića je bilo u medijima dovoljno informacija koje govore o njihovom načinu rada za opće tj. osobno dobro. Temeljem važećeg zakona lakše je smijeniti neke svjetske državnike nego lokalne čelnike u Hrvatskoj a da je bilo političke volje, to smo mogli prošle godine promijeniti zakonom koji smo u lokalnoj samoupravi, koji smo ionako mijenjali te sam uvjerena da bi postigli zajedništvo kako vladajućih i oporbe. Makroekonomski pokazatelji, u biti zorno prikazuju ono što svi znamo a to je da nam je javni dug eksplodirao u apsolutnom iznosu i raste i dalje jer su okolnosti takve kakve jesu. Kupovna moć je daleko ispod prosjeka EU-a i ostalih tranzicijskih zemalja. U strategiji stoji da će se to riješiti, citiram, okretanjem budućnosti i kontinuiranim reformama izazovi se pretvaraju u potencijale koji će omogućiti snažniju konvergenciju i povećanje blagostanja stanovništva Hrvatske. Uistinu lijepo zvuči, ali moram zapitati koje reforme, gdje su, zašto se skrivaju javnosti i zašto u prošlom mandatu kada su makroekonomski uvjeti globalno bili daleko povoljniji smo imali samo reformu državnih blagdana? U strategiji se dalje navodi kako će sredstva iz europskih fondova i dalje ići dominantno u javni sektor, što znači da ako ćemo suditi po g. Barišiću iz Velike Gorice i g. Puljašiću iz Požege podobne odabrane tvrtke i dalje mogu trljati ruke jer neće nedostajati radova za njih. Sve navedeno u razvojnim smjerovima, kao i ciljeve svatko normalan će podržati, mislim da tu nema zbora, postavljeni su dobro i mislim da samo zlonamjerni ljudi ne bi podržali demografsku revitalizaciju naše demografski devastirane države. Projekcija Eurostata je da će Hrvatska 2070. imati samo 3 milijuna stanovnika, a broj onih koji su stariji od 80.g. ne da će se udvostručiti nego će ih biti i daleko više. Zatim je tu bolji položaj obitelji, tko to ne bi podržao? Samodostatnost u hrani ili zdrav život. Moram iskazati da sam pomalo skeptična jer pokazatelji uspješnosti gdje imamo ciljane vrijednosti kod BDP-a po stanovniku ili npr. vrijeme rješavanja prvostupanjskih parničnih i trgovačkih predmeta su i dalje ispod prosjeka EU. Znači za 10.g. mi ćemo i dalje biti ispod prosjeka EU, a Češka i Slovenija su već sad na prosjeku EU. To nije stagnacija, to je pad. Sve ostalo je nekako na razini općenitih načelnih smjernica. Ključno je nedostatak tih konkretnih mjera, stoji da će se one razraditi dalje u provedbenim planovima, drugim nekim strateškim dokumentima. E sad, ako smo mi 2017. počeli radit na ovoj strategiji, pa smo je konačno iznjedrili, ali sada je 2021.g., koliko će nam još trebati za te sektorske politike, pa provedbene planove, pa akcijske planove. Možda bi trebalo razmisliti da se strategije rade kao što ih radi EU do 2050. npr., a da se onda nekakve srednjoročne usklade sa višegodišnjim financijskim okvirom odnosno sa 7-godišnjim razdobljima, pa da se prati ono što ima EU. Svaka mjera i cilj koji nema nositelja ili odgovornu osobu i vremenski plan razrađen po fazama se vjerojatno neće ni realizirati. To je moje iskustvo rada u gospodarstvu preko 20.g. Ako nemate ime i prezime i vremenski plan onda od toga vjerojatno nema ništa. I ono što ovdje nedostaje, da se izrazim sportskim rječnikom, su prolazna vremena, znači točke na kojima će se vidjeti idemo li mi u dobrom smjeru ili ne idemo. Nažalost to nije jedino što nedostaje, ali u nastavku ću u pojedinačnoj raspravi još se osvrnuti na neke elemente.

Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Klub HSS-a i HSU-a danas od početka dana govori da je ova problematika trebala ić u dva čitanja, da kasnimo gotovo 2.g. sa Nacionalnom razvojnom strategijom, da bi osim onoga što je ovdje nama prezentirano, a to je jedan birani sadržaj koji je sačinjen sa biranim riječima u dobrom pakiranju, da osim toga nas interesira i nešto, nešto konkretno je kad idete u analizu da imate i tematske cjeline i imate strateške ciljeve, imate i ono odakle se, u smislu cilja odakle se polazi, kamo se i gdje želi doći, ali strategija u suštini znači trasirati put do cilja. Naravno bila bi sveobuhvatna kad bi bila takva i mi prihvaćamo da se, da se nacionalnim planom za pojedina područja definira kako doći, kako doći do cilja. Ono što želim reći za ovo što imamo danas u raspravi je da sveobuhvatnost ove strategije ne jamči učinkovitost, da snaga Nacionalne razvojne strategije nije u sveobuhvatnosti nego u precizno razrađenim provedbenim planovima, točno da znamo što smo u mogućnosti napravit da procjenjujemo sebe i svoje mogućnosti i da napredujemo, a ne da glavinjamo i da ovaj pokušajem, metodom pokušaja i pogreške želimo riješiti nagomilane probleme. Kako je sve počelo? Ma Nacionalna razvojna strategija je temelj za programiranje proračuna, budućih proračuna i povlačenje sredstava iz EU i bez nje, dakle imamo nejasne prioritete za europske fondove i bez nje i provedbenih planova imamo otežane pregovore sa Europskom komisijom za razdoblje 2021. do '27. Podsjetimo se kakav je bio početak izrade ove Nacionalne razvojne strategije. Otvorila se web stranica, pozvani su stručnjaci da da sudjeluju u tome, pozvane su škole i djeca nižih razreda da crtaju crteže, pričaju priče kakvu Hrvatsku očekuju, kako je žele vidjeti 2030. Opravdano da se njih pita jer oni će 2030. biti punoljetni i biti će pravi glasači i birači dakle i za ovaj Dom. Većina je, prevladavalo je mišljenje, prevladavalo je moto da svi žele, a djeca, naša budućnost želi zemlju sretnih ljudi. Dakle imali smo 7 tematskih radnih skupina, 5 skupina horizontalne politike, upravljački odbor, izvršni odbor, 800 ljudi se dvaput našlo u 2018. g. Treba podsjetiti da krajem 2017. donijeli smo i Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Dakle, koji je govorio da, prije nego se donose sektorske strategije, mora se donijeti Nacionalna razvojna strategija. Vidite kako je sad sve povezano i kako smo sada odjednom u hitnoći i u žurbi. Dakle, opet ponavljam, kasnimo pune 2 godine, sastanci svih tih radnih skupina su završavali da želimo zemlju s osmijehom, ja ipak mislim ono što djeca misle, da želimo zemlju sretnih ljudi, zadovoljnih ljudi, a osmijeh će doći sam po sebi. Ja ne bi govorio puno o strateškim ciljevima, reći ću samo 1 gdje želimo da imamo konkurentno inovativno gospodarstvo, strateški cilj 1 i želio bih znati po nacionalnom programu, kakav će to biti razvoj poduzetništva i obrta i gdje i kako ćemo sa velikim brojem parafiskalnih nameta. Što ćemo sa turizmom, kako doći do inovativnog i otvorenog turizma kad će on i unatoč ulaganjima i je ranjiv i sezonski. I ja ću predati sada riječ kolegi da nastavi gdje sam ja stao o strateškim ciljevima, tako da molim da zaustavite vrijeme, a ja ću u pojedinačnoj govoriti o socijalnim politikama i mirovinskom sustavu.

Poštovane kolegice i kolege, potpredsjedniče. Pa evo ova strategija, čak i da je dobro napisana, džabe kad je se nećete pridržavati, tj. vladajući. Mnogi su kolege rekli da je ovo lista dobrih želja. Nažalost nije ni ona, nije ni to, u biti vidi se da je to jedan copy paste materijal sa kićenim rječnikom gdje si netko želi dati na važnosti. Pa ja vas pitam koju mi danas konkurentnost imamo? Namještaju se natječaji firmama, da biste se zaposlili morate imati iskaznicu, inovatori se ne poštuju niti ih se želi saslušati i pokušati promovirati, znači ništa ovdje mi nećemo postići, ako se i dalje nastavimo ovako ponašati. Obrazovanje i zaposleni ljudi. Pa tragedija je da mi danas imamo djecu koja završavaju srednju školu, da ne znaju čitati i ne znaju tablicu množenja. Mi se degradiramo svake godine po pitanju obrazovanja, sve manje ulažemo u obrazovanje. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom. Evo, netko je danas pitao od kolega ovdje premijera Plenkovića da li će se i dalje nastaviti s prodajom državne imovine, citirat ću, da li ćemo i dalje prodavati naše obiteljsko srebro. Pa mi više nemamo srebra, mi više nemamo niti starog željeza pomalo, a kamoli srebra jer se sve rasprodalo, uništilo, devastiralo i jednostavno nam je privreda na izdisaju, a o industriji možemo pričati samo u tragovima. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva. Pod ovim ciljem nema uopće riječi o stočarstvu koje je motor poljoprivredne proizvodnje. Ja si dajem za pravo ovdje pričati o poljoprivredi jer mislim da sam jedini koji je proizveo 300 tona hrane ove godine, agronom sam i mislim da imam što reći o poljoprivredi, ali i mnogi kolege koji se bave na terenu sami poljoprivrednom proizvodnjom, a i naša znanost, koja je zanemarena i gurnuta u ćošak što se tiče poljoprivredne proizvodnje, zato i jesmo ovdje. Nismo riješili ništa od državnog poljoprivrednog zemljišta, iako je 2 godine prošlo od donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu za koje smo govorili da je neprovediv. Evo i danas vidimo da je neprovediv. Kaže navod iz ovog teksta, niska produktivnost poljoprivredne proizvodnje povezana s malom prosječnom veličinom poljoprivrednog gospodarstva i rascjepkanošću. Vi danas kupite od 5 vlasnika zemljište da biste pobrisali čestice, crte, morate raditi elaborate i platiti čudo novaca, pa to nitko živ ne radi, zato imamo tako sitna zemljišta koja u biti i nisu tako sitna. Pričamo o navodnjavanju. Pa pričamo o navodnjavanju 25 godina, nismo se nigdje pomakli. Digitalno usavršavanje, digitalne tehnologije, priča oko poljoprivrede puna digitalizacije. Poljoprivredi treba seljak koji zasuče rukave, ima zmazani kombinezon, ima zmazani traktor i mora raditi da bi se proizvelo. Mi i dan danas stavljamo pred ljude hrpu administrativnih prepreka, umjesto da se bave svojom proizvodnjom, oni se moraju baviti popunjavanjem kojekakvih obrazaca, papira, dozvola, registracija, i da vam ne pričam o kojim sve čudima ne moraju se brinuti da ih netko ne bi kaznio. Zdrava hrana, ekološka proizvodnja, pa imamo par sto hektara oraha u slavonsko požeškoj koji nema za jednu gibanicu oraha. To je ekološka proizvodnja. Mi uništavamo proizvodnju. Naš sustav je tako postavljen da naš tjera da imamo ugar, znači on mene tjera da ja moram ostaviti dio proizvodne površine da ne proizvodim. To je za one koji imaju par sto hektara koji su dobili zemlju zato što su bili politički podobni, a za nas koji nemamo ni kvadrata državne zemlje za nas je to kazna jer gubimo na prinosu i na prihodu.

Mi ćemo sad napraviti jednu stanku do 15 i 5 minuta. Htio bih vam, molim vas da dobro provjetrimo za to vrijeme, a htio bi vam skrenut pozornost da se ogroman broj zastupnika javio i da kako sad stvari stoje ako neće bit uopće replika to će trajat negdje između 5 i 6 sati, a ako će bit replika onda vjerojatno i koji sat dulje.